Gospođe i gospodo zastupnici, otvaram 8. sjednicu Hrvatskog sabora. Sve vas srdačno pozdravljam, vidim da ste jako dobro raspoloženi ali bih vas ipak molio da me saslušate. Posebno pozdravljam predsjednika Vlade, gospodina Andreja Plenkovića, pozdravljam potpredsjednice, potpredsjednike i ostale nazočne članove Vlade RH, poštovane kolegice i kolege. Ima li primjedbi na zapisnik? Ako nema primjedbi, utvrđujem da smo usvojili zapisnik 7. sjednice Hrvatskog sabora u predloženom tekstu. Prelazimo sada na utvrđivanje dnevnog reda sjednice. Uz poziv za sjednicu primili ste i prijedlog dnevnog reda a konačni prijedlog dnevnog reda dostavljen vam je elektronskim putem. Naglašavam da su nove točke predložene u konačnom prijedlogu dnevnog reda tiskane debljim slovima. Te točke nije sadržavao prijedlog dnevnog reda koji ste primili uz poziv. U konačni prijedlog dnevnog reda uvrstio sam 12 novih točaka pod rednim brojevima 5., 20., 21., 22., 45., 46., 48., 59., 51., 66., 97. i 98. To su: Izvješće o sastancima Europskog vijeća i Europskog vijeća održanim u Bruxellesu 22. i 23. ožujka 2018., Prijedlog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, Interpelacija o radu Vlade RH po pitanju ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Ovršnog zakona, Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obveznim odnosima, Izvješće o radu pravobranitelja za osobe sa invaliditetom za 2017. godinu, Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2017. godinu, Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2017. godinu, Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2017. godinu, Izvješće o radu Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju za 2017., Izmjene i dopune statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Članak 227. Poslovnika određuje da se najprije odlučuje o prijedlogu da se pojedini zakon donese po hitnom postupku. Molim uključite se radi provjere kvoruma. Utvrđujem da imamo dovoljan broj zastupnika i možemo pravovaljano odlučivati. Članak 206. Poslovnika određuje da se po hitnom postupku donose zakoni koji se usklađuju sa dokumentima EU-a ako to zatraži predlagatelj te se o njima ne glasuje. To su točke 20. i 21. predložene dopune, Prijedlog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Sukladno članku 206. stavku 1. Poslovnika utvrđujem da su ovi zakonski prijedlozi uvršteni u dnevni red po hitnom postupku. Ima li tko od zastupnika primjedbi na primjenu hitnog postupka kod donošenja zakona pod točkama 1. konačnog prijedloga dnevnog reda, to je Prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji s konačnim prijedlogom zakona? Izvolite kolega Zekanović. Smatram da se taj zakon ne može donositi po hitnom postupku iz razloga što je izazvao itekako veliki prijepor, ja ću reći nezapamćeni prijepor u Hrvatskoj, na hrvatskoj političkoj sceni, u hrvatskom narodu tako da bi bilo obvezno i nužno da se taj zakon raspravi po redovitoj proceduri kroz dva čitanja. Stoga tražim, zahtijevam da zakon ide po redovitoj proceduri a ne po hitnom postupku iz ovih navedenih razloga. Kolega Bauk je tražio riječ, izvolite. Gospodine predsjedniče, obzirom da je na snagu stupio novi Poslovnik i da se međunarodni ugovori u pravilu u jednom čitanju potvrđuju, smatram da nema poslovničke više mogućnosti da se ovaj zakon ne uvrsti po hitnom postupku i molim vas da to objasnite zastupniku. Da, stupio je na snagu novi Poslovnik. Tu smo odlučili da međunarodni ugovori pa tako i ovaj međunarodni ugovor ide u jednom čitanju tako da primjedba kolege Zekanovića nije opravdana i taj zakon ćemo isto tako razmotriti u ovakvoj proceduri. Izvolite kolega Zekanović. Poštovani predsjedniče, zar vi sami niste pitali da li netko ima šta protiv uvrštavanja u hitnu proceduru?

Tako da se ispričavam i ovo ćemo raditi onda, s obzirom na novi poslovnik kroz jedno čitanje. Pisanih prigovora na dnevni red koji sam predložio uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red sukladno čl. 225., st. 3. Poslovnika smatra utvrđenim. Sukladno čl. 225., st. 4. Poslovnika prigovor se sada može podnijeti samo na one točke koje nije sadržavao prijedlog dnevnog reda upućen uz poziv za sjednicu. O točkama 20. i 21. izjasnili smo se prilikom odlučivanja o hitnosti. Imali i tko od zastupnika i zastupnica prigovor na uvrštavanje točaka 5., 22., 45., 46., 48., 49., 51., 66., 97. i 98. Konačnog prijedloga dnevnog reda koji nije sadržavao prijedlog dnevnog reda koji ste dobili uz poziv za 8. sjednicu? Ako nema prigovora, utvrđujem da su i ove točke uvrštene u dnevni red 8. sjednice. Gospođe i gospodo zastupnici, ovime je dnevni red utvrđen sukladno čl. 228., st. 1. Poslovnika ja bih ga sada trebao objaviti čitajući ga, međutim, predlažem ako ste suglasni da ga ne čitam u cijelosti, nego mi dopustite da objavim da je utvrđen dnevni red onako kako sam ga predložio u Konačnom prijedlogu dnevnog reda. Izvolite kolega Lovrinović. Poštovani gospodine predsjedniče. Evo, saslušao sam dakle, sve ovo što ste predložili. Ja sam neposredno pred Uskrs poslao vam pismo sa zahtjevom da organizirate plenarnu sjednicu, tematsku sjednicu u povodu Izvještaja Europske komisije o ekonomskom stanju u RH. Taj izvještaj sadrži 73 stranice, o njemu se nitko nije temeljito očitovao, ni Vlada, nitko drugi, pa ni Sabor. Ja ne znam zašto se zaobilaze tako važna pitanja, pa vas pitam možete li mi reći hoćete li uvrstiti ovaj prijedlog koji sam rekao da se raspravlja o izvještaju Europske komisije o ekonomskom stanju u RH i kada će to otprilike biti. Hvala.

Sada, poštovane gospođe i gospodo zastupnici, počinjemo s postavljanjem pitanja Vladi, odnosno pojedinom članu Vlade, u skladu s odredbama Poslovnika čl. 132. do 139. Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na 1. točku dnevnog reda. Prvi na redu za postavljanje pitanja je zastupnik Veljko Kajtazi i on postavlja pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Poštovani predsjedniče Vlade, gospodine Plenkoviću, vaša je Vlada u kolovozu prošle godine donijela operativni program za nacionalne manjine, a među njima je i posebni operativni program za romsku nacionalnu manjinu. Na dokumentu se radilo gotovo godinu dana i on je temeljni dokument na kojem se temelji moja podrška vašoj Vladi. Operativni programi jasno su definirali aktivnosti, rokove u kojima se te aktivnosti moraju provesti, a za to su određena i nadležna tijela, ministarstva i agencije. Prethodno su sa svim nositeljima aktivnosti određene konstatacije, a Vlada je jednoglasno usvojila i operativne programe. Poštovani gospodine Plenkoviću, u operativnom programu za romsku nacionalnu manjinu gotovo su svi rokovi probijeni. Određeni nositelj aktivnosti, kao Ministarstvo kulture se protive provedbi aktivnosti za koje su zaduženi, a isto tako nisu predviđena sredstva za provedbu većine aktivnosti, a za provedbu nekih aktivnosti još uvijek nemamo pravni okvir. Imajući u vidu da je za ožujak predviđen prvi izvještaj o provedbi operativnog programa, a da situacija kako navodim, što planirate učiniti da se konačno krene sa punom provedbom dogovorenog u operativnim programima, da ministarstva preuzmu provedbu dogovorenih aktivnosti, te da im se zato osigura zakonski i financijski okvir? Izvolite, predsjedniče Vlade. Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, pozdravljam vas na početku još jedne sjednice Hrvatskog sabora i zahvaljujem zastupniku Kajtaziju na ovome važnom pitanju koje se tiče operativnih programa za nacionalne manjine, a posebno za romsku manjinu. Prije svega kao predsjednik Vlade i čelnik vladajuće koalicije cijenim potporu manjina u Hrvatskom saboru, našoj Vladi i sudjelovanje u radu naše parlamentarne većine. Mislim da ste s tom potporom dali važan politički signal, da manjine u RH čine važnu sastavnicu hrvatskoga društva i trebaju percipirati u vlasti na najkonstruktivniji način, kako bi pridonosile i općem boljitku, ali isto tako i zaštiti identiteta svih manjina u RH. Mi smo zajedno izrađivali i program i operativni program koji je bitan za prava manjina, on je usuglašen na međuresornoj razini, osobno ste sudjelovali u njemu, vi znate da smo u 2018. imali čak 1080 programa kulturne autonomije prijavljene od strane manjinskih zajednica u RH, 106 udruga i ustanova. Mi smo također za ostvarivanje kulturne autonomije u proračunu za 2018. predvidjeli 32 milijuna kuna. Romskoj nacionalnoj manjini u 2017. bilo je alocirano nešto ispod milijun kuna, u 2018. iznad milijun kuna. Smatram da je broj natječaja koji je raspisan, pa i ovaj javni poziv, za programsku, stručnu, i financijsku potporu od prošloga mjeseca za obrazovanje djece, za obrazovanje učenika, pripadnika Romske manjine, izrazito važan, izrazito koristi, i vjerujem da ćete ga i vi i svi predstavnici romske manjine iskoristiti. Želimo da se uključite u sve ono što može pridonijeti i školskom i predškolskom obrazovanju, da pripadnici Romske manjine, što dulje, o mogućnosti, u cijelosti ostanu u okviru obrazovanoga sustava. To je naš zajednički cilj, o tome smo razgovarali u niz navrata na našim sastancima i koordinacijama. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u školskoj godini, aktualnoj, u svom akcijskom planu provedbe i strategije za Rome odobrilo sufinanciranje troškova predškolskog odgoja djece, pripadnika Romske nacionalne manjine. Niz drugih ministarstava, pa i Ministarstvo kulture, pa i koordinatorica za ova pitanja u Vladi, potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova, Marija Pejčinović Burić, ima otvorena vrata, ona je referentna točka za rješavanje svih pitanja, koja se tiču operativnoga programa. Sredstva u proračunu su alocirana, ukoliko postoje određeni segmenti programa i prioriteta, koju vi kao predstavnik Romske manjine, vidite da još nisu do kraja zaokruženi, Vlada će sa svoje strane, u pogledu, svega onoga što vi smatrate da bi trebalo biti realizirano, nastojati naći, adekvatan, zakonski projektni, pa i financijski okvir za realizaciju toga programa. Ja mislim da smo do sada gledajući, uspostavili vrlo kvalitetan dijalog, razumijevanje, da smo stavili naglasak, na rješavanje projekata svih nacionalnih manjina, pa i Romske, na višu razinu, to ćemo činiti i dalje i ja vas pozivam da intenziviramo taj dijalog, bilo direktno sa mnom, bilo sa potpredsjednicom Vlade ili bilo kojim od nadležnih ministrica ili ministara, koji moraju pomoći rješavanju ovoga pitanja. Naša politička privrženost rješavanju svih projekata vezanih uz Romsku manjinu, ostaje čvrsta i nepromijenjena. Kolega Kajtazi, prije nego što se očitujete, samo bih pozdravio učenike i učenice Srednje škole iz Čazme, koji su s nama, molim jedan pozdrav za njih. … [[Pljesak.]] Izvolite kolega Kajtazi. Poštovani gospodine Plenkoviću, ne mogu reći da sam zadovoljan, sa vašim odgovorom, zbog problema kojeg imamo, a to je sve što dogovaramo, sve što vrlo jasno izrečete u Hrvatskom saboru ili na našim obilježavanjima, a u konačnici, potvrdite u dokumentima Vlade, kao što su operativni programi, ministarstva i ministri, ne prihvaćaju dovoljno ozbiljno. Imati ću u vidu da predstoji prvi izvještaj o provedbi operativnog programa, od kojeg sam ja očekivao jako puno. Očekujem da ministre i ministarstva koji su nositelj aktivnosti, dodatno potaknete da se za provedbu aktivnosti, kada je to potrebno, u državnom proračunu, pravovremeno osiguraju sredstva, te da se po potrebi pokrene i ubrza izmjena pravnoga okvira za određene aktivnosti. Ne prihvatljivo je da u mojim susretima, sa ministrima, ja moram razgovarati o opravdanosti provedbe određenih aktivnosti, ukoliko su one, usuglašene gotovo u godinu dana, a kasnije i jednoglasno izglasane na sjednicama Vlade. Hvala. Prelazimo sada na 2 pitanje, poštovana zastupnica Marija Jelkovac, postavlja pitanje potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva poduzetništva i obrta Martini Dalić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana potpredsjednice Vlade. Evo, prije godinu dana, hrvatskom gospodarstvu, prijetio je kolaps koji bi izazvao stečaj Agrokora, prvenstveno jer je u njegovom sastavu bilo preko 70 trgovačkih društava i pravnih osoba, koji bi tim stečajem bile direktno ugrožene, jer bi se i nad tim kompanijama, morao također provesti stečajni postupak. Stečajem Agrokora, također bilo je ugroženo 28000 radnih mjesta. Stečajem Agrokorovih kompanija, vrlo vjerojatno, značio bi i stečaj brojnih dobavljača, a to bi potencijalno značilo i ugrožavanja stabilnosti i financijskog sustava, te i državnog proračuna, zbog ogromnih troškova, a isto tako ugrozio bi i porezne obveznike. Obveza Vlade je štiti i gospodarski sustava i brinuti se o javnom interesu dobrobiti građana, te je stoga vlada i predložila da se u hitnoj proceduri donese Zakon o postupku izvanredne uprave, u trgovačkim društvima od značaja za RH, čiji je osnovni cilj bio, stabilizirati poslovanje svih kompanija u sustavu Agrokora, a prije svega očuvati radna mjesta. Kako danas stvari stoji, Agrokor, aktivno upravlja svojim likvidnošću, plaćeno je 490 milijuna eura, graničnog i starog duga dobavljačima, na dan 9. travanja ove godine, stanje sredstava na računima sustava Agrokor iznosi oko milijardu i pol kuna. Na sjednici Vlade također je predstavljeno izvješće o postupku izvanredne uprave u Agrokoru u kojem je objavljeno da je postignut načelni sporazum vjerovnika o ključnim elementima nagodbe. Potpisan je prijedlog nacrta. Izvolite kolegice Dalić. Poštovana gospođo Jelkovac, pa u kontekstu ovoga što ste kazali ono što mogu u ovom trenutku reći jest da načelan dogovor o nagodbi koji si su postigli vjerovnici predstavlja jedan od bitnih koraka i predstavlja rekla bih kapitalan korak prema dovršetku cjelokupnog postupka izvanredne uprave i prema vraćanju sustava Agrokoru normalno poslovanje. Naravno pred izvanrednom upravom je još mnogo posla. Taj načelan sporazum treba prenijeti u pravni dokument koji će se onda podnijeti sudu i o kojem će vjerovnici glasovati. Međutim ono što načelan sporazum sadrži, sadrži Sporazum o bitnim kapitalnim pitanjima a koja se tiču dogovora vjerovnika kako će Agrokor u budućnosti funkcionirati, na koji način će se utvrditi buduća vlasnička struktura, odnosno na koji način će se vjerovnici naplatiti. S obzirom da ogromni dugovi od 57 milijardi kuna se očigledno neće moći naplatiti u novcu, onda će se sadašnji vjerovnici naplaćivati jednim dijelom iz vlasništva, jednim dijelom novim dugom koji će se uspostaviti na razini nove kompanije, a preostali dio duga otpisati. Posebno važan sadržaj ovoga sporazuma čini i dogovor sa dobavljačima kojim će se u sljedeće četiri godine isplatiti još 80 milijuna eura tzv. graničnog duga, a isto tako uređeno je i utvrđeno i način na koji će budući vlasnici Agrokora osigurati da postoji suradnja između Agrokora i njegovih sadašnjih dobavljača odnosno hrvatske industrije. Malo se o tome govorilo ovih dana, ali isto tako sporazum sadrži i odredbu o zadržavanju svih ugovora o radu što znači da su radna mjesta osigurana i da će sva sadašnja radna mjesta biti očuvana i u novom sustavu. Mislim da je ovo zasigurno jedan od kapitalnih koraka u cjelokupnom postupku. Bio je to naravno početak same izvanredne uprave i osiguranje isplate plaća i pokretanje poslovanja. Drugi je svakako bio osiguranje novog financiranja koje je omogućilo i osiguralo da cjelokupni postupak stabiliziranja Agrokora ne pada na teret poreznih obveznika. Ovo je mislim treći značajan korak, treći kamen temeljac u uspješnosti ovoga procesa a četvrti će naravno biti dovršetak izvanredne uprave. Ono što u ovom trenutku držim da možemo reći jest da svi dosadašnji rezultati procesa izvanredne uprave pokazuju da su sistemski rizici koji su se pojavili za cjelokupno gospodarstvo, a mogli su nastati od nekontroliranog stečaja Agrokora savladani, te da u ovoj konačnoj fazi pravnim dovršetkom dogovora vjerovnika su osigurani preduvjeti za normalno poslovanje Agrokora u budućnosti sa novim vlasnicima. Ali očekujem na puno kvalitetnijim poslovnim osnovama, na puno kvalitetnijim tržišnim osnovama u kojima se više nikada neće ponoviti neplaćanja, nedopustivo dugi rokovi plaćanja i nedopustiva ovisnost malih o velikima na način koji nije utemeljen na tržišnim odnosima.

Zahvaljujem. Treće pitanje poštovana zastupnica Marija Puh. Pitanje postavlja postavlja potpredsjedniku Vlade i ministru graditeljstva i prostornog uređenja Predragu Štromaru, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, 300 aktivnih klizišta, 65 klizišta ugrožava stambene objekte. 29 klizišta ugrožava gospodarske objekte, 194 klizišta ugrožava nerazvrstane ceste i ukupna procijenjena šteta je preko 174 milijuna kuna. Ovi podaci koje sam sada iznijela su samo podaci za Krapinsko-zagorsku županiju. Znači vidimo prema zadnjim vijestima i na žalost događajima koji su se dogodili u Hrvatskoj Kostajnici da nije samo Krapinsko-zagorska županija, županija koja je pogođena klizištima i da nije samo sjever Hrvatske koji je do sada bio hajmo reći više pogođen. Znači imamo sad u gotovo cijeloj Hrvatskoj pojave klizišta, pojave odrona i probleme takve. Ove godine po prvi puta kada se Ministarstvo graditeljstva uključilo i osiguralo određena sredstva za sanaciju šteta od klizišta i to u iznosu od 10 milijuna kuna, s time da sam vam iznijela ove podatke koji su samo za Krapinsko-zagorsku županiju i s time da je ta problematika stvarno velika i da se radi o ogromnim iznosima i da se gotovo iz dana u dan prijavljuju nove štete i nova klizišta svjesna sam da sredstva koja su do sad osigurana nisu dovoljna. Molim vas da li nas možete izvijestiti o programima i mjerama koje se provode i koje će se provoditi u cilju rješavanja problema uzrokovanih klizištima i samih klizišta. Hvala lijepo, poštovana kolegice Puh. Evo moram reći da ova Vlada prva koja je prepoznala, ali prva koja je reagirala na probleme klizišta u RH. Ti problemi su već dugo prisutni u ovom društvu, posebno na sjeveru Hrvatske, posebno na brdovitom djelu Hrvatske, međutim nitko nije adekvatno reagirao.

Molim vas da pustite podpredsjedniku Vlade da govori. Mi smo kao Vlada i prilikom predlaganja proračuna za ovu godinu, ali i na temelju vaših amandmana osigurali sredstva u Hrvatskim cestama za sanaciju državnih cesta modelom klizišta. Mi smo u Ministarstvu graditeljstva osigurali 10 milijuna kuna za općine i gradove za sanacije svih onih cesta koje njima pripadaju, a koja su trenutačno nisu prohodne te ceste i moram reći na taj natječaj se javilo dosta općina i gradova i potreba je za 67 milijuna kuna. Znači potrebe su velike, sredstva do sada nisu bila osiguravana. Posebno znamo problem koji se dogodio u Hrvatskoj Kostajnici kad je ova Vlada reagirala u roku od 48 sati sa zaključkom da će sanirati ili omogućiti novo stambeno pitanje svakom građaninu koji je tamo nastradao, ali moram napomenuti, to nije samo za pogođene ovim klizištem u Hrvatskoj Kostajnici, nego u cijeloj državi. Uskoro ćemo dati nove prijedloge na Vladu gdje ćemo detaljizirati na koji način ćemo rješavati trajno stambeno pitanje, a moram reći da su sva privremena stambena pitanja riješena. Ova Vlada ima osjećaj za taj problem i dalje ćemo raditi da reagiramo i saniramo te probleme. Imamo i jednu dobru situaciju u Hrvatskim vodama i zajedno sa ministrom Čorićem i direktorom, generalnim direktorom Hrvatskih voda osiguravamo mogućnost i da Hrvatske vode sudjeluju sa svojim proračunom sa sredstvima iz vodnog doprinosa kako bi otvorili natječaj za sve općine, za sve gradove i sanirali sve one štete koje su nastale. Prema ovim zadnjim pokazateljima, mi ćemo u sljedeće dvije do tri godine morati uložiti oko 150 milijuna kuna i moram reći da ćemo osigurati ta sredstva, da ćemo sanirati sva klizišta i da je to desetak puta više koliko ćemo uložiti od bilo koje Vlade do sada koja je išla pokušavati sanirati pojedino pitanje u pojedinom djelu RH. Mi ponavljam, riješit ćemo sve te probleme, sva ta pitanja u cijeloj državi, bez obzira gdje su ti problemi, gdje se oni događaju i stambeno ćemo zbrinuti sve one građane koji imaju problem sa svojim stambenim pitanjem na svim klizištima.

Sva ta sredstva koja ste rekli, mi smo već prije uspjeli dogovoriti i osigurati u proračunu još i prije događaja koji su se dogodili u Hrvatskoj Kostajnici, ali smo sada postali svjesni još jedne veće dimenzije problema koja se eto javlja gotovo po cijeloj Hrvatskoj. Ono što nam definitivno nije išlo na ruku, a to je ova jaka zima ove godine sa puno snijega i nakon topljenja tog snijega došlo je do puno novih otvaranja klizišta i puno novih situacija na terenu koji nisu baš lijepe. Imala sam priliku obići neke kuće koje doslovce ljudi žive u kući koja nema zida, napravili su zid na neki način privremeno sa najlonom i iznutra su stavili zavjesu. Mislim da svi ljudi koji su pogođeni tim problemom klizišta moraju imati jednak pristup i svi moraju dobiti jednaku zaštitu i prema njima moramo jednako postupati i ja se nadam da ćemo svim ovim projektima koje smo do sada osigurali, a moramo razmislit još i o budućima da svi dobe dovoljnu zaštitu koja je potrebna. Četvrto pitanje poštovana zastupnica Bernarda Topolko postavlja pitanje Ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovana ministrice Divjak, svakodnevno svjedočimo napadima na vas i na vaš tim od strane poslovnih subjekata pa do marginalnih ekstremnih skupina koje žele zaustaviti reformu. U ponedjeljak je krenula edukacija nastavnika za eksperimentalnu fazu kurikularne reforme Škola za život. Da li nam možete obrazložiti da li će biti sve spremno do jeseni, od educiranih učitelja do novca kako bi školska godina mogla započeti u redu? Također me interesa, bio je prijavljen i veliki broj škola koje nisu uspjele ući u ovu eksperimentalnu skupinu, da li planirate ili imate kakav plan i za njih? Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, zahvaljujem gospođi zastupnici na ovome pitanju. Istina, eksperimentalni program Škola za život ulazi u Hrvatske škole u učionice i to u 72 škole diljem Hrvatske. 46 osnovnih škola, 26 srednjih škola educiramo već sada, 1500 nastavnika, učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i uključeno je u program, odnosno krenut ćemo s tim programom na jesen za 8500 učenika. U tom smislu mogu stvarno garantirati da će sve biti spremno i da radimo i na edukaciji, na pripremi materijala, na opremanju škola i da naravno je to sve u skladu sa programom rada Vlade i to svi ti indikatori o kojima ja sada govorim i sve ono što planiramo napraviti stavljeno je u Nacionalni plan reformi. Ukupno je bilo prijavljeno 215 škola, matičnih škola plus još toliko područnih škola, izabrali smo 72 škole na način da svaka županija ima barem dvije škole u tome programu.

I u tom smislu mislim da imamo dobar uzorak i da ćemo tako moći pratiti uspjeh ovog našeg eksperimentalnog programa. Jer uspjeh eksperimentalnog programa nije samo u tome da mi priređene kurikulume, nastavne materijale, digitalne sadržaje testiramo u školama nego da budemo u stanju ocijeniti što još treba doraditi, što popraviti kako bismo bili sigurni da kada ulazimo frontalno u sve škole da će to stvarno biti tako da će ishodi učenja biti dobri i da ćemo uspjeti ostvariti ono čemu težimo a to je škola za život jer samo društvo koje uči, pojedinac koji uči, čovjek koji uči zapravo ima šanse u ovome vremenu, u ovome društvu brzih promjena, posebno brzih tehnoloških promjena. Sada radimo kao što sam rekla na edukaciji učitelja i ostalih suradnika u pet on line okruženja i već u prvih 48 sati imamo preko 1200 učitelja, nastavnika u našim on line okruženjima. Naravno pored ovih on line okruženja biti će radionice, stručne posjete školama, pripremljeni su digitalni obrazovni sadržaji a preko 20 mentora već sada radi u punom obimu na mentoriranju naših učitelja i u školama i biti će također organizirane i posjete i radionice u samim školama. Ukupni broj savjetnika kada također krenemo i sa predmetnim kurikulumima biti će oko 150 savjetnika koje će na tome raditi i pripremati škole. Također je raspisan natječaj i za eksperimentalne udžbenike i sadržaje, rok za predaju za nakladnike je 1.5., već sada imamo najave da ćemo imati, da ćemo znači imati što udžbenike u fizičkom obliku a što ove digitalne sadržaje jer cilj je također rasterećenje lakše školske torbe i to u prenesenom i doslovnom smislu kako bismo osigurali i digitalne obrazovne sadržaje a jednako tako kako bismo osigurali rasterećenje od onog činjenica i činjeničnog znanja, nepotrebnog znanja za naše učenike. Sve ove edukacije i svi ovi sadržaji, pogotovo metodički priručnici biti će na raspolaganju i za ovih 215 škola, znači svih 215 škola, ne samo za eksperimentalne škole a ja sam sigurna da će se uključiti i oni koji se nisu prijavili u ovaj program i da ćemo tako stvarno graditi društvo koje uči i učenika i učitelja koji uči. Zadovoljna sam odgovorom, tim više što će i ostale škole biti uključene a koje nisu prešle na ovom natječaju škole za život. Zahvaljujem. Pitanje br. 5. poštovani zastupnik Boris Milošević, postavlja ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Vlade, poštovane ministrice i ministri. Pitanje upućujem ministru mora, prometa i infrastrukture a vezano je za stanje i ulaganje u prometnu infrastrukturu na područjima od posebne državne skrbi. Dok čekamo sustavne mjere i nove mjere za ta područja kako bi se poboljšali životni uvjeti pogotovo dok čekamo Zakon o potpomognutim područjima, građani na tim područjima u pojedinim naseljima nemaju adekvatni pristup struji, nemaju adekvatan pristup vodi, nemaju adekvatnu prometnu infrastrukturu. Tako primjerice kod Veljuna, građani čekaju više skoro 4 godine čekaju na most preko Korane, most koji je poplava odnijela 2014. da bi došli do Karlovca moraju obilazno proći i do 50km. Ako bi htjeli preko Korane, mogu samo jednim čamcem koji vozi kako tako. Dakle ne mogu se ozbiljno baviti poljoprivredom, ne mogu se ozbiljno baviti ruralnim turizmom. A s druge strane pojedine ceste na tom području, baš na području županije Karlovačke primjerice Jasenak Drežnica je u tako katastrofalnom stanju da jednostavno vapi za sanacijom. Moje pitanje je poštovani ministre kada će most konačno biti gotov, sve dozvole i sva dokumentacija je izvađena i što država odnosno ministarstvo može napraviti da ceste poput ove koju sam spomenuo bude sanirana? Hvala. Izvolite ministre. Hvala lijepo poštovani zastupniče na vašem pitanju. Hrvatske ceste i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture rade na više infrastrukturnih projekata danas u Hrvatskoj koji su smješteni na područjima od posebne državne skrbi, ako ih želimo tako nazvati. Konkretan most u Veljunu, ja sam osobno prije godinu i pol dana bio na toj poziciji gdje se most treba napraviti i vidio sam zapravo što ste i vi rekli u pitanju da ljudi da bi došli do državne ceste moraju oko 40 do 50km ići zaobilazno i činjenica je da je potreba izgradnje toga mosta neupitna. Hrvatske ceste su izradile projektnu dokumentaciju, raspisale natječaj, ugovorile taj most, njegova ukupna vrijednost je negdje oko 5 milijuna kuna bez PDV-a i u ovom trenutku negdje oko 40% radova je izvedeno samoga mosta, međutim zbog poplava, topljena snijega i vremenskih uvjeta nije se u posljednje vrijeme moglo raditi na samome mostu, sada je situacija bitno drugačija i bolja i nastaviti će se radovi i vjerujem da mi ove godine možemo očekivati i treba biti gotov taj most. U sklopu toga mosta su i pristupne ceste koje vode do državne ceste i u ovom trenutku je aneks ugovora u pripremi, ukupna vrijednost radova na tim pristupnim cestama je oko milijun i 100 tisuća kuna tako da i u tom dijelu će biti riješene i pristupne ceste. Što se tiče drugih cesta na području Karlovačke županije, poglavito županijskih cesta one nisu u ingerenciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, niti Hrvatskih cesta nego su u ingerenciji županija, ali smo mi u prošloj 2017. godini Karlovačkoj županijskoj upravi za ceste osigurali dodatnih oko 15,5 milijuna kuna. To ćemo učiniti i ove godine jer je ova Vlada po prvi puta shvatila problematiku i nedostatak prihoda županijskih uprava za ceste, pa ste i vi ovdje u Hrvatskome saboru rebalansom proračuna za prošlu godinu osigurali dodatnih 100 milijuna kuna, tako da tih 15,5 milijuna kuna prošle godine, ove godine već iz interventnih sredstva ide oko 8 milijuna kuna. U razgovoru smo da ta sredstva budu upravo usmjerena ka rješavanju kritičnih županijskih cesta kojih ima dovoljno na području RH. Neki saborski zastupnici su bili tada sa mnom u Veljunu, kolega Pupovac i upoznao me je sa tom situacijom, ali evo, još malo strpljenja, vremenski uvjeti su bili takvi da radovi nisu mogli biti dovršeni. Oni će se dovršiti, kao što sam i rekao u odgovoru. Hvala vam lijepa. Izvolite, kolega Milošević. Poštovani ministre, zahvaljujem vam na odgovoru i mogu izraziti zadovoljstvo. Ne mogu izraziti zadovoljstvo u potpunosti. Činjenica je da ono što ste sad i sami rekli i što ste i vi svjesni, a što su i zastupnici neki u saboru koji su o tome govorili svjesni, moje zadovoljstvo ne izražavamo u potpunosti upravo iz razloga što nemamo sustavno riješeno financiranje dakle, županijskih uprava za ceste, upravo u onim područjima koja su slabo naseljena, a koja imaju, dakle, županije koje su slabo naseljene, a imaju jako veliku kilometražu zapravo da održavaju i možda bi bilo dobro kad bi Vlada ili zapravo vaše Ministarstvo razmislili i razmotrili da se 10 lipa po prodanom ... [[Govornik se ne razumije.]] dakle, jedno rješenje koje je prije postojalo i koje je išlo dakle, kao prihod u županijsku upravu za ceste, da se zapravo vrati u Zakon o cestama i da se na taj način zapravo, sustavno riješi financiranje. Pogotovo, kažem, ovih ... [[Govornik se ne razumije.]] koji pokrivaju i održavaju siromašnije županije koje su slabije naseljene, nemaju jako veliki broj kilometara za održavanje. Hvala. Izvolite. Poštovani gospodine Plenkoviću. Osvrćem se na trenutnu situaciju u Uljaniku, odnosno 3. maju i danas je u Novom listu objavljeno da je podnesena kaznena prijava protiv odgovornih u 3. maju, protiv odgovornih u Uljaniku i ja sam dobila kao saborska zastupnica koja dolazi iz Rijeke, kopiju te kaznene prijave anonimno, a kao što vidim, u onima kojima dostavljeno, dostavljeno je isto tako i vama na znanje. Dakle, osvrćem se na ovu situaciju kao riječanka, kao netko tko je zbilja zainteresiran za situaciju koja se dešava u 3. maju, a na koju se odražava situacija koja je trenutno u Uljaniku. Na to sam upozoravala i u studenom 2017., nakon koje je zapravo i krenula ova cijela priča i očito je imalo razloga otvoriti priču Uljaniku. Dakle, anonimna kaznena prijava koja je danas objavljena u Novom listu govori o osnovanoj sumnji na počinjenje kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, kolokvijalno rečeno riječ je o malverzacijama u poslovanju, u vođenju poslovnih knjiga i nepravilnosti u postupku restrukturiranja. Brodogradnja je pitanje i nacionalnog interesa RH i svima nam treba biti zbilja bitno što se dešava u hrvatskoj brodogradnji. Dakle, u nalazima državne revizije u više godina, utvrđeno je moguće nezakonito ponašanje odgovornih osoba u tim trgovačkim društvima, dakle Uljaniku i 3. maju, a RH bi itekako trebala biti zainteresirana budući da je riječ od oko 26% suvlasništva države u trgovačkom društvu Uljaniku, koji je vlasnik 3. maja. Treba znati, isto tako, da je 600 miliona dolara aktivnih jamstava izdato od strane RH i da ja govorim zapravo o 523 miliona kuna koji su restrukturiranjem ubačeni u 3. maj, koji su onda povezani društvima unutar Uljanik grupe posuđivana, iz godine u godinu posuđivana i onda su te pozajmice prolongirane iz godine u godinu.

Linić, ja nemam saznanja odakle anonimna prijava i ne znam što piše u tom članku koji ste pokazali. Ono što znam da hrvatska država proteklih godina ulaže i financijska sredstva i stručnu pomoć i znanje kako bismo na određeni način riješili i pomogli pitanje hrvatske brodogradnje. To je bila jedna od kapitalnih tema i prigodom naših pregovora o pristupanju u EU, pitanje državnih potpora, poglavlje 8., napravljeni su planovi, kao što znate, prije nekoliko mjeseci protekli su rokove za te potpore. Ono što smo napravili kao Vlada, a posebice kada je riječ o Uljaniku, vodili smo dijalog sa upravom. Oni su u stalnoj komunikaciji sa nadležnom ministricom gospodarstva i potpredsjednicom Vlade, dolazili su više puta. Ključno je pitanje da u Uljanik u daljnjem procesu restrukturiranja pronađe strateškoga partnera. To je pitanje koje je najvažnije i pitanje koje jamči opstanak i radnih mjesta i izgradnje brodova u Puli. Povezanost između Uljanika i 3. maja je također poznata. Mislim da s te strane nema nikakve dileme. Ono što je također vama poznato je da smo već na jednoj prigodi u raspravi ovdje u Hrvatskom saboru govorili o tome da je Ministarstvo financija provelo i proračunski nadzor poslovanje, dakle, pitanje korištenja državnih potpora, tijesna komunikacija sa nadležnim službama Europske komisije. Ono što ćemo mi sa svoje strane učiniti, a ponavljam odgovornost je prije svega na upravi društva je da pomognemo proces pronalaženja strateškoga partnera, nova ulaganja i nove narudžbe, a time i ostanak i opstanak radnih mjesta u Uljaniku, a slijedom toga naravno i u 3. maju. za to je zainteresirana i županija Istarska, i županija Primorsko-goranska i gradonačelnik Pule Miletić i gradonačelnik Rijeke gospodin Obersnel, nema susreta članova Vlade a da te dvije teme nisu na dnevnom redu. Mislim da smo u tom procesu svi zajedno i da želimo riješiti problem na što kvalitetniji način. bez pravih strateških partnera bit će teško održavati situaciju kakva je danas. toga ste svjesni vi, toga je svjesna uprava, toga su svjesni zaposlenici zato su naši napori usmjereni na podupiranje tih procesa. Sve što radimo, radimo zakonito, donijeli smo i određene odluke koje su pomogle tim kompanijama. Hvala vam lijepa. Pa ja bih komentirala da zapravo kao dobar gospodar, kao država, smatram da se nismo dobro odnosili, da smo kao što znate 5 godina je hrvatska brodogradnja Jadranbrod pratio i izvještavao ministarstvo što se dešava i sve podatke ste imali. Radi se o 523 milijuna kuna koji su restrukturiranje došli u Treći maj i nakon toga su prebačeni na Uljanik grupu koja nema otkuda da vrati osima da proda imovinu, samo me zanima koju to imovinu će prodati. Isto tako u kaznenoj prijavi zapravo i piše u Novom listu da se otvara pitanje 313 milijuna kao razlika između ugovorene i tržišne cijene brodova koje je Treći maj zapravo izgradio za hrvatske brodare od 2011. a koje je navodno Ministarstvo gospodarstva uplatilo Uljaniku. Treći maj je mogao biti spašen da je funkcionirao na sasvim drugačiji način da se vodila briga o tome kamo odlazi novac. Novac koji je uplaćen, znači tih 523, otprilike je za 4 godine plaće svih 1700 radnika koji rade u Trećem maju da ništa ne rade. Dakle morali smo kao država voditi brigu o tome. Napokon je netko stao, napisao na papir ovu kaznenu prijavu i nadam se da će ovo ipak na neki način rasplesti, ja sam je dobila kao saborski zastupnik, došla je na znanje i vama, dospjela je i novinarima a nadam se da će nakon ovoga neki odgovori biti jasniji.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, ministrice i ministri. Poštovani ministre Paviću, imam mnogo pitanja, ali pokušat ću staviti potpitanja ili pitanja vezano za mirovinski sustav, sublimirati u jednome. Naime u javnosti se već nekoliko mjeseci raspravlja o postojećoj mirovinskoj reformi pa se govori da će osobe koji su rođene 1962. godine a koje imaju isti staž kao i netko rođen '61. imati nekoliko stotina kuna manje mirovine i da ćete ukinuti beneficirani radni staž. Kako s druge pak strane komentirate kritike da će podizanje dobne granice odlaska u mirovinu na 67 godina ići s posla na groblje?

Hvala lijepa uvaženom zastupniku Vardi na pitanju da odgovorimo i demantiramo određene glasine koje su se … [[Govornik se ne razumije.]] u medijski prostor. Na početku bi svakako htio podsjetiti da već zakonom iz 2014. godine hrvatski građani će raditi do 67 godine ali isto tako bi htio podsjetiti da oni koji rano ulaze u sustav rada a to su prvenstveno zanimanja koja imaju niži stupanj obrazovanja da oni mogu već i sada odlaziti ranije u mirovinu, to su tzv. mirovine sa dugotrajnim stažem gdje netko tko ima 40 godina staža već sada može sa 60 godina ići u mirovinu. Taj institut ćemo zadržati i ovo što ste rekli, s groblje na posao, neće biti za one radnike, recimo blagajnice, radnike u građevini. Svakako bi htio reći da hrvatski mirovinski sustav je održiv i mirovine i njihova isplata su neupitne no isto tako otprilike 39 milijardi kuna koje imamo, koje izdvajamo iz proračuna za mirovinu samo se dio skupi 56% od doprinosa a 17 milijardi kuna subvencioniramo iz proračuna i upravo preporuke Europske komisije idu u tom smjeru. Samo 20% hrvatskih umirovljenika ima puni staž, dakle odradili su 40 godina.

Većina reforme će se odnositi na buduće umirovljenike ali imamo i dio koji se tiče sadašnjih pogotovo pitanje njihovog uključivanja na tržište rada. Ove godine predvidjeli smo u proračunu 1,4 milijarde kuna za povećanje mirovina putem tzv. švicarske formule ali mi smo svjesni da je to malo za naše umirovljenike, svjesni smo da isto tako penzije, mirovine nisu velike, no svjesni smo da 1,4 milijarde kuna je bio maksimum koji se ove godine mogao osigurati. Cilj je da nijedna skupina osiguranika ne bude oštećena i u pravo u tom smjeru će ići reforma koju ćemo predložiti. Upravo iz toga riješit ćemo pitanje dodatka od 27% Za sada samo 17 korisnika su zatečeni tim pitanje, u slijedećim godinama to će biti puno više ali isto tako cjelovitom mirovinskom reformom predložiti ćemo rješavanje tog pitanja, da apsolutno nitko ne bude oštećen. Unaprijediti ćemo drugi i treći mirovinski stup. Podsjetio bi da, u drugome mirovinskom stupu imamo 92 milijarde kuna, koje su sigurne jer 73% je uloženo u hrvatske obveznice, 16% u strane obveznice, a samo 11% u dionice. No ono što jako zabrinjava, da 96% hrvatskih građana ne odabire svoj mirovinski stup u obveznim mirovinskom osiguranju, a jako ih malo ima štednju u trećem mirovinskom stupu. Što se tiče beneficiranog radnog staža, neće biti tu ukidanja zanimanja. No, isto tako prema studiju, koji je napravio Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, želimo prilagoditi ta zanimanja 21. stoljeću.

Hvala poštovani ministre, ugl. sam zadovoljan međutim, nestrpljivo očekujemo mirovinsku reformu. Vidim da vodite računa, da napravite sveobuhvatnu analizu, a sve u smislu održivosti mirovinskog sustava. To je ono što je najvažnije radi sigurnosti mirovine. Hvala vam lijepo. Idemo na 8 pitanje, zastupnika Željka Raguža, koje upućuje ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče Vlade, ministri Vlade. Moje pitanje upućeno ministrice kulture.

Sudionici skupa složili su se kako je jedini mogući način za upis Bokeljske mornarice i kola Svetog Tripuna na UNSECO-ov reprezentativni popis nematerijalne kulturne zaštite čovječanstva, zajednička nominacija Hrvatske i Crne Gore, zbog neraskidljive veze Bokeljske mornarice i Katoličke crkve i hrvatskog naroda. Zbog činjenica da hrvatska manjina u Crnoj Gori doprinosi razvijanju prijateljstva između Hrvatske i Crne Gore, što je Ministarstvo kulture poduzelo da se tradicija Bokeljske mornarice zaštiti i na međunarodnoj razini, kao dio povijesne i kulturne baštine hrvatskog naroda i posebice Hrvata Boke kotorske u Crnoj Gori. Hvala vam gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine zastupniče, hvala vam na ovom pitanju. Bilo je dosta rasprave i u medijima o ovoj temi. Ja bih uvodno možda spomenula kako je RH, europska država sa najvećim brojem upisanih dobara na reprezentativnoj listi UNESCO-a, nematerijalne kulturne baštine. Imamo doista veliko iskustvo, imamo 14 dobara, koji su do sada upisani i to svoje veliko iskustvo zapravo dijelimo sa brojnim državama s kojima pripremamo bilo zajedničke kandidature ili sudjelujemo u raznim znanstvenim skupovima, kako bismo potaknuli veću brigu za nematerijalnom kulturnu baštinu. U duhu takvog poticanja takve suradnje, još prije 2,5 g. pokrenuta je dosita inicijativa da RH i Republika Crna Gora, zajedničkom prekograničnom kandidaturom, nastupe prema UNSECO-u i kandidiraju zapravo dva dobra, baštinu Bokeljsku mornaricu i tradiciju obilježavanja i njegovanje Bokeljske mornarice u Crnoj Gori i s druge strane u RH, tradiciju Hrvata, koji već dulje od 100 g. njeguju tu tradicija slavljenja Tripundanskih svečanosti. Oba dobra i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj, upisana su u nacionalne registre, međutim, tijekom tih višegodišnjih razgovora, Crna Gora je ipak odlučila da će ići sa samostalnom kandidaturom i tu smo se mi odlučili i kroz Ministarstvo vanjskih poslova i kroz Ministarstvo kulture, ali i kroz brojne stručnjake i stručne kontakte kako bismo u prvom redu udrugama, hrvatskim udrugama, koje djeluju u Crnoj Gori, pomogli, da artikuliraju svoje pozicije i mogu reći, da smo zadovoljni, da je na kraju ta Crnogorska kandidatura priznala i prepoznala doprinos Hrvata i Katolika. I da ona u svom izričaju naglašava da se radi o kulturnom dobru, koje dominanto baštine Hrvati, Katolici, Boke kotorske i Crne Gore, a onda i svi ostali narodi. Paralelno s tim RH je u suradnji sa udrugama koje ste spomenuli, posebno Ministarstvo kulture poduzela cijeli niz koraka, organizirali smo i znanstveno stručni skup i izložbu i pripremili hrvatsku kandidaturu koja je isto tako krajem prošlom mjeseca predana UNSECO-u, gdje smo kandidirali Tripundanske svečanosti i obilježavanje Tripundanskih svečanosti u RH, kao mi se nadamo 15 nematerijalno dobro, koje će RH upisati. Ono što je bio naš stav, stav Vlade, stav resornih ministarstava koje su se s tim bavili je, da su se ovim pitanjem u prvom redu bavili i zaštitom Hrvatske, nacionalne manjine u Crnoj Gori, njihove pozicije, njihove opstojnosti, pozivali smo se i na svoju Ustavnu obvezu i vjerujemo da je ovaj proces zaista temelj za nastavak dobre suradnje između Crne Gore i Hrvatske i da ćemo u procesu evaluacije, vidjeti kako će se dalje razvijati i vjerujemo da će UNESCO prepoznati ovu iznimno vrijednu zaštitu i upisati je kao nematerijalnu kulturno dobro obiju država, prepoznajući ponavljam još jednom, ključni doprinos hrvatskog naroda i Katoličke tradicije u oblikovanju tog nematerijalnog kulturnog dobra. Zadovoljan sam odgovorom, zahvaljujem ministrici kulture. Hvala. Idemo na pitanje broj 9. Poštovani zastupnik Tomislav Lipoščak postavlja pitanje ministrici demografije, obitelji, mladih i socijalne politika Nadi Murganić. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Pozdravljam i predsjednika Vlade sa uvaženim ministricama i ministrima. Moje pitanje upućeno je ministrici demografije, obitelji, mladih i socijalne politike gospođi Nadi Murganić. Naime, vaše ministarstvo objavilo je poziv za prijavu projekata za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, odnosno za izgradnju novih dječjih vrtića i adaptaciju, odnosno dogradnju postojećih dječjih vrtića. Ako se ne varam poziv je raspisan 21. veljače i zatvoren je 30. ožujka. Budući da je ovo jedna od mjera koju ste i predstavili na posljednjem Vijeću za demografsku revitalizaciju, zanima me kakav je bio interes za ovu mjeru, odnosno na ovaj poziv te da li je po vašem mišljenju on bio primjeren, uzimajući u obzir važnost i problematiku kojom se on bavi te također kada možemo očekivati i same rezultate ovoga poziva, odnosno natječaja? Hvala lijepo. Poštovane zastupnice i zastupnici, premijeru i kolege ministri, sve vas pozdravljam. Upravo ono što ste vi pitali, mogu zaista i potvrditi. Opće poznato je da je u RH uglavnom velika većina naših gradova i općina ima problem sa nedostatkom mjesta u dječjim vrtićima, a isto tako i imamo nezadovoljavajući broj djece koja su obuhvaćena sa programom predškolskog odgoja i obrazovanja. Upravo zbog toga, na sjednici demografskog vijeća, donijeli smo odluku da pomognemo i to je ova Vlada prva koja je to učinila, da jedinicama lokalne samouprave se pomogne u sufinanciranju, odnosno u financiranju kapitalnih ulaganja u dječje vrtiće. Odaziv je izuzetno velik. Na poslije zatvaranje natječaja, 30. ožujka mi smo primili, zaprimiti 273 prijave koje će biti obrađene i krajem travnja potpuno u mogućnosti prezentirate, odluku o odabiru donijet ćemo na sjednici demografskog vijeća koju planiramo zajedno sa drugim odlukama i mjerama donijeti u mjesecu svibnju. Ono što moram istaći da osim velikog odaziva moramo i na neki način pohvaliti spremnost jedinica lokalne samouprave na dobre i kvalitetne projekte, da su vrlo brzo i reagirali. U isto vrijeme još uvijek je otvoren poziv za prijave koji je usmjeren također na vrtiće, ali i na ljudske resurse, na zapošljavanje kadrova u vrtićima, dakle odgojitelje i odgojiteljica kao i drugog pomoćnog osoblja sa proširenjem rada na dvosmjenski rad sa još nekim novim programima, a sve u cilju usklađivanja poslovnog i privatnog života. Za taj natječaj koji je rađen u suradnji sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, odvojeno je 300 milijuna kuna iz Europskih fondova i vjerujemo da će i taj natječaj polučiti ovakav interes. To su zajedno još uz neke druge mjere koje imamo u cilju poboljšanja obiteljskih politika koje su usmjerene i na povećanje nataliteta, ali prije svega na jačanje naših obitelji. Podsjećam da je u izradi i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dječjem doplatku, isto tako sa ciljem da povećamo broj djece, odnosno obitelji koje će imati pravo na dječji doplatak. Ako naglasimo, a valja spomenuti da smo rodiljne i roditeljne naknade povećali prošle godine sa primjenom od 1.7. od 9 godina nakon 9 godina i to u iznosu od 2660 na 4000, za nezaposlene 1660, onda možemo govoriti da vodimo računa o obiteljskim politikama. Stambeni krediti, izmjene poreznih iznosa na koje se obračunava odbitak na neto plaću također su pridonosili jačanju, financijskom jačanju naših obitelji. I u tom smjeru, a ovi odazivi govore da smo na dobrom putu, nastavljat ćemo sa ovim politikama i sa ovim mjerama. Zahvaljujem gospođo ministrice. Zadovoljan sam odgovorom i veseli činjenica da je određeni dio jedinica lokalne samouprave prepoznao mogućnosti, zapravo važnost koja im se pruža kroz ovaj poziv i ove mjere i nadam se da nećemo dugo morati čekati kako na provedbu ove mjere tako i ovih drugih koje ste najavili. Hvala lijepo. Idemo na pitanje broj 10. Zastupnik Željko Lacković trebao bi pitanje postaviti ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac, ali budući nje nema, na pitanje će odgovoriti predsjednik Vlade. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, lijepo pozdrav predsjedniku Vlade i svim članovima.

Opseg pravila i postupci takvih mehanizama odgovornost su država članica u skladu s njihovim institucionarnim i pravnim okvirom. Dakle, mi danas imamo situaciju da veliki broj prijava na korištenje sredstava iz raznih kohezijskih i drugih europskih fondova ne prolaze i da pod takvim odlukama imamo značajan broj prigovora. Jasno da su to često nekakvi tehnički nedostatci, ali ono što je sporno je činjenica da se u nizu projekata ocjenjuje kvaliteta samog postupka, odnosno postoji jedan određeni prostor za subjektivnu ocjenu, odnosno nekvantitativnu neprovjerljivu neobjektivnu ocjenu. Pa onda kaže odluka da će uloga odbora za odabir biti da provjeri da li je ta ocjena dva neovisna evaluatora zapravo napravljena u skladu sa pravilima, a drugostupanjsko tijelo kada dobije prigovor jednostavno ne ulazi u novu evaluaciju što bi po meni trebalo biti kada je kriterij isključenja upravo jedna kvalitativna ocjena odnosno procjena. Mi smo imali konkretno slučaj u Sveučilištu Sjever [[Upadica predsjednik: Hvala.]] i upravo je taj predmet bio usmjeren prema ministrici, pa evo. Zamolit ću ja ministricu koja je danas u Luxembourgu na sastanku sa dužnosnicima Europske investicijske banke baš u cilju komplementarnosti, korištenja sredstava iz proračuna i onoga što nam EIB putem svojih aktivnosti može dati potporu u apsorpciji europskih sredstava. I što se tiče Sveučilišta Sjever, a znam da ste u komunikaciji s njom oko toga pitanja i nastojat ćemo iznaći rješenje koje bi možda bilo primjerenije rješavanju tog razvojnog aspekta, važnoga sveučilišta za RH. A što se tiče konkretne evaluacije toga programa i sami ste rekli da nije realno da kao predsjednik Vlade ulazim u tu vrstu pitanja. No, ono što bi bilo dobro kazati na ovo vaše pitanje i ako nema ministrice ipak jedna bitna poruka ubrzanja svih procesa kada je riječ o europskim sredstvima. Mi smo kao što znate u onoj financijskoj perspektivi prije članstva u EU od 2007. do 2013. sada došli u fazu da podnosimo završna izvješća. I dobro je da javnost zna da se iz tih sredstava iskoristilo više od 90% alociranih sredstava. Dakle, da nije bilo operativnog programa promet bi apsorpcija bila nešto veća od 60% Svi ostali su bili 90 i prema 98% iskorištenosti. Dakle, kad se s jednim vremenskim odmakom pogleda na sredstva po pojedinoj financijskoj perspektivi stojimo dobro. Glede aktualne situacije, mi smo u zadnjih 18 mjeseci ugovorili 3 i pol puta više sredstava europskih fondova nego u prethodnih 40 mjeseci. To isto tako treba jasno reći. Zatekli smo 9% ugovorenih sredstava, sad ih je 39% iz cijele financijske perspektive. Do kraja ove godine mi planiramo da se ugovori ukupno 6,5 milijardi eura. Ako nastavimo ovim ritmom tada ćemo ne samo do 2020. nego i uz ono pravilo N+3 doći u situaciju da Hrvatska apsorbira alocirana sredstva u ovoj godini koji su zamašnjak i investicija i razvoja u RH. U konačnici i isplata krajnjim korisnicima što je također važno je porasla. Ona je sada 206% u odnosu na ono što je bila ranije. Kada sve skupa stavimo na jednu cjelovitu analizu tada vidimo da Ministarstvo regionalnog razvoja sva nadležna ministarstva nastoje u dogovoru sa Europskom komisijom pronaći način da se modificiraju određeni aspekti operativnoga programa za konkurentnost i koheziju kako bi se sredstva koja su namijenjena još svrhovitije i učinkovitije realizirala u ovim godinama koje su pred nama. Tako da smo ukupno gledajući intenziviranjem naših aktivnosti bitno ubrzali procese, pojednostavili ih, ubrzali apsorpciju, pratimo aktivnosti i krajnjih korisnika i provedbenih tijela i upravljačkih tijela. Ove teme su svaka dva tjedna na sjednici Vlade i na posljednjim sjednicama koje imamo kako bi se sva ministarstva kao nositelji pojedinih aktivnosti maksimalno angažirala. Mislim da je ukupni iznos tih sredstava u ovoj financijskoj perspektivi toliko velik da predstavlja pravu dodatnu vrijednost za gospodarski rast i razvoj zemlje.

Zahvaljujem predsjedniče na odgovoru, zahvaljujem na podršci projektu Sveučilišta Sjever. Također podržavam ideju da se korištenje sredstava stavi u jedan segment radi bolje kontrole i veće učinkovitosti, ali isto tako želim reći da ovaj dio koji sam naglasio radi transparentnosti postupka svugdje gdje će biti jedan od kriterija, dakle kvalitativna procjena ili da se omogući žaliteljima, onima koji nisu dobili ta sredstva upravo isključeni po tom kriteriju omogući dakle također imenovanje jednog neovisnog evaluatora s njihove strane ili obaveznu reevaluaciju u drugom stupnju kako bi u svakom slučaju bile otklonjene dvojbe tko je pogrešno napravio da li oni koji su pisali prosjekt ili oni koji su ga ocjenjivali. Zahvaljujem. Idemo na pitanje broj 11. zastupnik Krešo Beljak. Prije nešto više od godinu dana na vaš prijedlog vladajuća većina je donijela Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značenja za RH. Uz taj zakon je išao i određeni spisak tih trgovačkih društava. E sada imamo jednu novu, posve novu situaciju od jučer, cijela javnost je upoznata da pretežiti vlasnik Agrokora vrlo skoro postaje, ako već nije Ruska državna banka a sjedište Agrokora se seli iz Hrvatske u Nizozemsku. Tako da ja evo postavljam jedno laičko ali i političko pitanje koje zanima javnost, koje zanima ljude s kojima ja razgovaram, da li to znači da se ovaj zakon, odnosno spisak koji je išao u zakon da se iz tog spiska Agrokor kao poduzeće koje sve manje i manje ima veze sa Hrvatskom briše, odnosno da li to znači da se lex Agrokor više ne treba tako nazivati jer se ne odnosi na poduzeće koje ponavljam još jednom uskoro postaje u pretežitom vlasništvu Ruske državne banke i seli u Nizozemsku, dakle sa Hrvatskom će imati sve manje i manje veze. Predsjednik Vlade izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovani zastupniče Beljak, mislim da ste jučer kao i cijela javnost imali prigode čuti osnovne konture koncepta nagodbe koji je postignut u okviru aktivnosti izvanredne uprave i sa dobavljačima i sa vjerovnicima. U sljedeća 3 mjeseca dobiti ćete još detaljne, dodatne informacije u potpunosti zaokruženja pravnoga okvira na koji način će biti organizirana kompanija, njeno korporativno upravljanje, pa u konačnici po tom modelu koji je jučer djelomično predstavljen i detaljnu strukturu vlasnika. Vi znate da su praktički financijski vjerovnici ti koji su determinirali strukturu vlasništva buduće kompanije. Ti financijski vjerovnici nisu tamo niti vašom niti mojom odlukom niti našim odabirom. Oni su tu jer su u određenim fazama aktivnosti kompanije prije aktiviranja zakona, dakle prije više od godinu dana davali novac tadašnjoj upravi i tadašnjem vlasniku za projekte i aktivnosti koje je tadašnja uprava predstavljala. Kada pogledate danas kako to izgleda onda vidite da su ovakvom nagodbom a to ste mogli čuti i jučer i od strane predstavnika hrvatskih dobavljača oni vrlo zadovoljni. Mi smo uz sve ovo što je rekla u jednom odgovoru na prethodno pitanje zastupnice Jelkovac, potpredsjednici Dalić, postigli tri temeljna cilja i vidim da kako se ništa loše nije dogodilo lani i kako smo u ovih godinu dana spriječili i gospodarski i financijski kolaps iz same kompanije gubitak radnih mjesta i stečajeve vjerojatno niza dobavljača, krize u poljoprivredi, krize u turizmu, sve djeluje kao da je normalno, kao da je baš uvijek tako trebalo biti i da se to dogodilo eto baš samo po sebi i da nitko ovdje nije promislio u tom trenutku kako da na izvanrednu situaciju reagiramo izvanrednim mjerama i kvalitetnim zakonskim okvirom, mi smo to napravili, uložili veliki politički rizik i Vlade i stranke i parlamentarne većine, neki su to podržali, neki nisu. I sada kada smo došli u fazu da su svi zainteresirani akteri u biti zadovoljni, sada vi postavljate pitanje kakva je vlasnička struktura. A da li smatrate da bi bilo ispravno da je došlo do nekih arbitrarnih odluka izvanredne uprave u ovom procesu dok se nekom solidira i ne restrukturira kompanija, mi smatramo da ne. Mislimo da smo upravo ovakvim modelom osigurali jedno novo povjerenje, povjerenje tih vjerovnika, ne samo u kompaniji nego u cijelu Hrvatsku državu, u njen napor koji je u sličnim situacijama završavao tako da bi dobavljači u nekim restrukturiranjima sličnog karaktera dobivali možda 8% svoga duga.

Pitajte čelnike susjednih država da li su zahvalni da smo spriječili prelijevanje krize i u njihove zemlje. Svi ti odgovori su afirmativni. I ovdje ponavljam, ruske banke ili američki fondovi ili naše banke ili europske banke, oni su tu došli sa ekonomskim interesima i mi nemamo nikakvih predrasuda, nikakvih teorija zavjere. Kada su svi sjeli za stol, pokazali povjerenje, spremnost novog financiranja ostvarili smo uspjeh. I mislim da to treba prihvatiti a to što je dio strukture vezan za nizozemsko zakonodavstvo baš radi povjerenja to je samo plus a ne nikakav minus gospodine Beljak. Kolega Beljak, izvolite. Ja sam vas pitao nešto drugo, dakle ja ne sporim sve ovo što ste vi govorili, niti sam ja mislio kritizirati, ja samo pitam da li će se lex Agrokor koji je donesen za strateška poduzeća u hrvatskom vlasništvu, od interesa za RH nastaviti … [[Govornik se ne razumije.]] na poduzeća koja očito više sa Hrvatskom neće imati apsolutno ništa, sve manje i manje. Dakle to sam vas pitao. Da li ste sa lex Agrokorom, onda kada je već to tako upoznali nizozemskog kralja ili gospodina Putina, ili barem nizozemske i ruske diplomate u Hrvatskoj jer ako stvari krenu po lošem, bojim se da ne napravite opet neki pogrešan diplomatski korak pa ne protjerate nizozemske diplomate ili ruske ili ne znam što. Dakle nitko ne spori o tome da su tu nekakvi rezultati, kakvi jesu, to ćemo vidjeti vrlo brzo, ali ostaje činjenica da zakon koji se zove Zakon o postupku izvanredne uprave o trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH, da mi niste odgovorili na pitanje da li će on vrijediti za Agrokor koji sve manje i manje ima i vlasničke i bilo kakve druge veze sa Hrvatskom osim ugovora o poljoprivrednom zemljištu koji vežu u sljedećih 25, 30 ili 50 godina najkvalitetnije hrvatsko poljoprivredno zemljište uz Agrokor koje će očito sada koristi imati strani investitori, strani vlasnici ili ne znam tko, pa ako je to bio rezultat i na tome vam isto tako čestitam jer su eto po vašim riječima napravljena dobra djela.

No, eto hvala lijepa na odgovoru. Idemo na 12 pitanje zastupnika Mire Bulja. Poštovani predsjedniče Vlade Plenković u niz prilika u Hrvatskom saboru i postavlja se vama pitanje sam ukazivao na kršenje radničkih prava. Sada ću vam postaviti pitanja iz Dalmacije, tj. Dalmatinske zagore je Dalmacija vino i brojni drugi, tvrtke koje su stečaj, radnici u stečajnom postupku ostaju kratkih rukava. Da bih vam ukazao, tj. pojednostavnio ovo pitanje u čemu je problem. Radnice Dalmatinke 1999. godine otišle su u stečaj. Dalmatinka kao tvrtka im ništa nije isplatila, država je bila vlasnik i ogromna potraživanja, tada radnice nisu dobile kune. Poslije je kupac bio Ladini koji je također godinama nije isplaćivao radnicama većinom ponavljam plaće tako da je 2009. godine otišlo u stečaj. Dalmatinka je kupljena. Postavio sam pitanje 15.11. odmah kad je kupljeno tek nakon 4 mjeseca sam dobio odgovor od nadležnog Ministarstva financija. Gradsko vijeće grada Sinja je jednoglasno donijelo zaključak da će se odreći svojih potraživanja u slučaju Dalmatinke, radnica i njenih potraživanja. Država da se odrekne minimuma svojih potraživanja, da se isprave nepravde tim radnicama dobile bi u cijelosti iznos od 10 milijuna kuna. Još jednom vas javno pitam premijeru namjerava li se država odreći vlastitih potraživanja, a to je moguće u korist radnica Dalmatinke koje 9 godina čekaju svoja potraživanja, a koje su desetke godina 2 desetljeća radile besplatno bez kune. Radi se o radnicama, o ženama koje su iskorištavane kao roblje u RH. Molim vas da mi odgovorite na ovo pitanje. Predsjedniče Vlade, izvolite. Hvala lijepa zastupniče Bulj. Pretpostavljam da je Ministarstvo financija je temeljito odgovorilo i vjerojatno u okviru zakonskih mogućih aktivnosti. Ono što ćemo napraviti u dogovoru sa Ministarstvom financija, vidjeti da li postoje još neki načini uz ovo što vam je ministar Marić odgovorio, da se pronađe rješenje osobito za one radnice koje su radile, a za to nisu dobivale plaću. To je temeljno pravo i ljudsko pravo i radničko pravo ako želite da se za rad dobiva plaća. I svakako situacija u kojoj su one ostale bez naknade za svoj rad gdje su de facto bile kao što vi kažete izrabljivanje, to nije dobro. Mislim da se tu slažemo, a mi ćemo u dogovoru i sa Ministarstvom financija i sa eventualno jedinicom lokalne samouprave vidjeti što se još tu može učiniti. Više od toga vam ja u ovom trenutku ne mogu reći osim jednu ljudsku gestu dobre volje, da pokušamo riješiti taj problem. Na žalost to nije jedini problem, takvih je situacija u hrvatskoj ekonomskoj tranziciji bilo dosta. Kolega Bulj, izvolite. Uvaženi premijeru, znači uputio sam vam pitanje ministru 15.11. Mariću, dobio sam odgovor tek 15.3 i na inzistiranje predsjedniku koji je poduzeo mjere da odgovori ministarstvu. Gradsko vijeće je poslalo Vladi, Vlada je tražila odgovor od Ministarstva financija koje još nije odgovorilo Gradskome vijeću grada Sinja da zajednički nađemo rješenje, a grad Sinj je spreman odreći se svojih potraživanja. Međutim, to je minimalno ako se država ne odrekne. Isti je slučaj sa cijelom dole Dalmatinskom zagorom i to je jedan od uvjeta zbog čega ljudi odlaze. Ovdje se radi o ženama. Ovdje bi trebao Odbor za ravnopravnost spolova da se sastane i da kaže svoje mišljenje, da žene koje su bile roblje to je Konvencija svih konvencija, da u Hrvatskoj žene koje su 20 godina radile nisu primile plaće. Tako je bilo Kamensko, tako je Dalmatinka, Sinjska slučaj. Te žene doslovno su gladne bile, nisu imale za marendu, nisu imale putne troškove. Očekujem od vas ako se može rješavati pitanje gdje je novac ogroman opraštan ili evo na primjer Gaženica luka gdje za milijun kuna turski vlasnik dobija investiciju od, našu luku stratešku od milijardu i pol što je Hrvatska uložila, bojanje tunela, brojne pljačke tvrtki, opraštanje dugova Todoriću, trpanje onih novaca koji su trebali biti za OPG u te tvrtke da ovim radnicama minimum minimuma omogućite i to od vas očekujem. Ovo je vapaj tih radnica sa kojima sam razgovarao ne danas nego već 20 godina i smatram da je minimum minimuma što ste sad i potvrdili da neće biti kao činovnički odgovor ministra financija, nego da ćete se stvarno zauzeti da te radnice dobiju svoja prava jer to je osnovno ljudsko i temeljno pravo, pravo na plaću a poglavito kad govorimo o ženama.

Izvolite. Moje pitanje se odnosi na jedno područje kraj Pule, ali dozvolite mi kratak uvod. Svi skupa znamo koliko je turizam značajan za gospodarstvo Hrvatske, da udio turizma preko 20% u BDP-u i svi skupa znamo da je turizam na žalost jedna od rijetkih gospodarskih djelatnosti koje danas u Hrvatskoj doista funkcionira ne samo u smislu zapošljavanja prihoda već i u smislu investicija. Ja bih vas zamolio gospodine predsjedniče Vlade da nam kažete koji je stav Vlade po pitanju područja bivšeg vojnog aerodroma kraj Pule, dakle neposredno uz civilni aerodrom koji funkcionira. Obzirom da je još prije 6 godina Ministarstvo obrane to područje proglasilo vojno besperspektivnim, a sve skupa nas je šokiralo i iznenadilo nedavno kad smo mogli čuti informacije gdje se spominje ponovna mogućnost reaktivacije tog dijela upravo u vojne svrhe. Dakle, u međuvremenu nakon što je MORH to područje proglasio vojno besperspektivnim jedinice lokalne samouprave, dakle, općina Ližnjan i Istarska županija, kao jedinica regionalne samouprave, izmijenili su poslovne planove, obzirom na velik interes potencijalnih ulagača i to želim istaknuti u visoke tehnološke industrije. Izmjenama planova, omogućeno je da se dakle, to područje stavi u civilne svrhe, u razvoj gospodarstva, međutim, kažem još jednom, nedavne informacije koje su se pojavile kako u javnosti, tako i u medijima, da se opet razmatra mogućnost militarizacije toga područja, sve nas je skupa šokiralo, zato molim stav vas kao predsjednika, odnosno, stav Vlade što namjeravate učiniti s tim područjem? sabora, poštovani zastupniče Miletić. Ovdje je ministar obrane i potpredsjednik Vlade. Koliko je meni poznato, Hrvatska vojska je praktički, sve svoje objekte koji postoje u Istri dala jedinicama lokalne i područne samouprave. Ovo je prema mojim informacijama jedini preostali objekt Hrvatske vojske i naših oružanih snaga, koji još fizički u posjedu Ministarstva obrane u cijeloj Istarskoj županiji. Detalji o nekada neperspektivnom ili danas perspektivnom pogledu na tu imovinu, su prije svega na nadležnom ministarstvu, Ministarstvu obrane i procjeni potrebe korištenja vojnoga dijela zračne luke u Puli. Ja predlažem da vi kao gradonačelnik Pule krenete u dijalog sa Ministarstvom obrane, da vi iznesete vaše planove, koji su vezani i za razvoj turizma u Istri i razvoj same zračne luke i da vidite na koji način se danas promišlja u okviru Ministarstva obrane o potrebama i realnim koracima koji bi se poduzeli u vezi zračne luke u Puli. S te strane Vlada u ovom trenutku ima poruku dijaloga za grad Pulu i za vas u vašoj dužnosti, s obzirom da je koncept Ministarstva obrane, pa naravno i Vlade, taj da prisutnost Hrvatske vojske bude šira u nizu hrvatskih gradova, nego što je to bilo do sada. Evo, jedan od gradova je Sinj, gdje je povratak Hrvatske vojske u Sinj, izrazito dobro primjena, isto se radi i sa Vukovarom, isto se radi i sa Varaždinom, isto se radi i sa Pločama. Svi ti potezi su naišli na dobar primjer i na jednu kvalitetniju i ravnomjerniju instituciju oružanih snaga na teritoriju RH. Što se tiče ove teme, ja bi zamolio potpredsjednika Vlade, ministra obrane, da sa vama razgovara o njoj i da vidimo koje je optimalno rješenje i sa aspekta sigurnosti i sa aspekta obrane i sa aspekta gospodarstva i razvoja turizma u Puli i u Istri. Hvala, Istarska županija i grad Pula je u proteklih 6 g. više puta komunicirala sa Ministarstvom obrane i upravo su sve ove informacije išle u tom smjeru, kao što je to ministarstvo odlučilo, da je to besperspektivno područje, dakle, potrošeni su novci poreznih obveznika, kako općine Ližnjan, tako Istarske županije, kao bi se izmijenili prostorni planovi i kako bi se prema identifikacije toga područja, kao vojnog besperspektivnog, omogućila civilna namjena. Ti planovi su doneseni, na te planove i nadležno ministarstvo dalo svoje suglasnosti i ti planovi su na snazi. Ja sam siguran da nitko neće doći na Istru na godišnji odmor, da bi slušao probijanje zvučnog zida, nekoga vojnog aviona, to je stvar prošlosti. Nama to u Istri ne treba, nikakvi vojni zrakoplovi i nikakva militarizacija. Ono na čemu inzistiramo, da se ta imovina stavi u funkciju, da ju MORH preda Ministarstvu državne imovine koja onda s time može raspolagati u civilnim namjenama, kao što su to prostorni planovi, županije i općina Ližnjan predvidjeli. S druge strane, prije godinu i pol smo vrlo jasno govorili, nemojte povećavati PDV u turizmu u ugostiteljstvu, neće se objasniti ono što planirate. I brojevi vas demantiraju, imamo rast turizma, ali nemamo porast prihoda od PDV-a u ugostiteljstvu. A danas smo svjedoci da se investicija u ugostiteljstvu ili odgađaju li se jednostavno miču, njih nema. Vidimo problem radne snage u ugostiteljstvu, jer je usluga ugostiteljstvu, to je servis, to je čovjek, previše opterećena PDV-ovm, stoga kada vam nešto kažemo iz opozicijskih redova pokušajte to uvažiti. Ne ide vojska i turizam, to naprosto ne ide zajedno.

Poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, gospođo i gospodo ministri, gospodine Medved, moje je pitanje se tiče vašeg ministarstva, završetkom Domovinskog rata, suočeni smo nažalost s velikim brojem vojnih i civilnih invalida, koji uz svoje psihičke traume imaju i teška tjelesna oštećenja, te često nemaju riješen svoj status. Jedno od, jedan od glavnih zadaća vašeg ministarstva je očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata. I pod jednom točkom se navodi jačanje sustava skrbi, podizanje kvalitete života branilačke i stradalničke populacije kroz djelatnost doma hrvatskih veterana. Moje pitanje ide upravo u tom pravcu. Prošlo je više od godinu dana, od otvaranje doma hrvatskih veterana u Lipiku, možete li nam pojasniti tko može koristiti usluge tog doma hrvatskih veterana, kakva su nam dosadašnja iskustva iz tog korištenja, kako ta iskustva planirate ugraditi u realizaciju projekata veteranskih centara jer očekuje se da bi se u RH izgradilo još veteranskih centara jer potrebe su velike, braniteljska populacija je sve starija i nažalost, ima sve veće potrebe za uslugama takovih centara, te također u kojoj fazi je projekat, jeste li krenuli sa izgradnjom drugih centara, te imate li osigurana sredstva za tako nešto?

Ministarstvo hrvatskih branitelja pokrenulo je projekt Dom hrvatskih veterana, a s obzirom da u RH nije postojala ustanova koja bi braniteljsko-stradalničkoj populaciji pružala sveobuhvatnu skrb na jednom mjestu. Dom u Lipiku započeo je sa radom 22. veljače 2017. godine, a radi se o smještajno-rehabilitacijskoj ustanovi u kojoj se pružaju usluge iz područja psiho-socijalnih programa, preventivne zdravstvene aktivnosti, grupna podrška, radna terapija te resocijalizacija korisnika.

Usluge se pružaju prema individualnom planu rada sastavljanom od strane stručnih osoba iz područja biomedicinskog i društvenog humanističkog područja, a ovisno o procjeni, potrebama i zdravstvenome stanju te postojećim kapacitetima doma. Cilj takvog pristupa je omogućiti potpuniju društvenu uključenost, usvajanje novih znanja i vještina. Dom surađuje sa svim relevantnim institucijama koje mogu pomoći u ispunjenju konačnih ciljeva i na taj način stručno pomoći korisnicima doma. U planu je suradnja sa zdravstvenim ustanovama, relevantnim znanstvenim institucijama društveno-humanističkog i biomedicinskog područja, nadležnim centrima za psiho-socijalnu pomoć i područnim jedinicama Ministarstva hrvatskih branitelja, te udrugama proisteklima iz Domovinskog rata. Krajem studenog 2017. godine sklopljen je sporazum o suradnju između specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik i Doma hrvatskih veterana. Prema povratnim informacijama, korisnici doma iznimno su zadovoljni pruženom rehabilitacijom, te kvalitetom usluge koju dom pruža. U 2018. godini planira se prijam do 1000 korisnika. Kako bi pravovremeno odgovorili na potrebe populacije, nastavljamo sa projektom uspostave veteranskih sredstava sredstvima EU. Projekt uključuje adaptaciju, izgradnju i opremanje nekretnina u vlasništvu RH na lokacijama u Daruvaru, Petrinji, Sinju, Šibeniku i Osijeku, a ukupna alokacija iznosi 288 milijuna kuna i time ćemo odgovoriti na potrebe značajno većeg broja korisnika. Tijekom 2016. i 2017. godine riješeni su svi imovinsko-pravni odnosi koji su temelj za pokretanje postupaka ishođenja projektne dokumentacije. Pokrenuti su postupci izrade glavnih izvedbenih projekata za lokacije, nakon kojih sredinom ove godine slijede postupci za odabir izvođača radova.

Ministre, zadovoljan sam vašim odgovorom, posebno ovim završnim dijelom da će se znači, sredstvima EU, da će se sredstva EU koristiti za izgradnju i otvaranje i drugih centara diljem RH, koji će biti na koristi, prije svega, hrvatskim RVI, jasno i civilnim invalidima i ostalom braniteljskoj populaciji, te da ćemo na taj način doprinijeti da se ta populacija osjeća u ovom našem društvu onako kako bi se trebala osjećati jer RVI, civilni vojni invalidi su za ovu domovinu dali ono najvrednije, dijelove svog života, svoje zdravlje i sigurno da smo im se dužni odužiti za to, a neobično mi je drago da i EU prepoznaje takove potrebe i da će u to biti uložena i sredstva iz fondova EU, znači da neće ići sve na teret poreznih obveznika RH, a posebno mi je drago da je prvi takav centar otvoren u Lipiku jer je to prvi hrvatski grad koji je oslobođen u Domovinskom ratu.

Poštovani predstavnici hrvatske Vlade, poštovani ministri, poštovani ministre Capelli. Ovih dana se govori o najavama izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, gdje se spominje rušenje zidova u apartmanima, sobama i kućama za odmor.

Poštovani potpredsjedniče, uvaženi zastupniče, hvala na pitanju. Pa rekao bih da u medijima ovih dana se naravno, pojavljivalo upravo takve konotacije da će se rušiti razno-razni apartmani, da više neće moći iznajmljivati neki jer nemaju gabarite itd. Mi smo pripremili Zakon koji će se uskoro naći na Vladi i kasnije u Saboru, tako da ćete imati isto tako i prilike se uvjeriti da to baš nije tako. Radi se o usklađivanju kategorizacije obiteljskog smještaja, dakle jednog segmenta turizma koji je itekako važan u RH i koji pokriva negdje 56% kapaciteta Hrvatskog turizma u smještaju koji je prošle godine ostvario negdje povećanje iznad 30% i koji je ostvario negdje oko 35 milijuna noćenja od onih 100 milijuna što je u RH ostvareno prošle godine. Negdje u tom segmentu imamo oko 350 000 zaposlenih, možemo reći isto tako jedan interesantan podatak da imamo negdje oko 20 milijardi eura vrijednosti izgrađenih objekata u tom segmentu. Isto tako i 250 milijuna eura investicijskih ulaganja godišnje u taj segmenat, dakle smještaja. Što je bitno da novim zakonom dakle ugostiteljskoj djelatnosti nakon više od 20-ak godina uvest će se kontrola sustava, dakle kontrola svega onoga što se dešava u tim apartmanima. Ja ću vam reći jedan primjer, recimo da mi imamo u ovom trenutku 3 pravilnika koji reguliraju taj privatni smještaj, a to su pravilnici iz '95. pa negdje iz 2007. i 2016. dakle danas imamo regulaciju apartmana na takav način. I sad kad uspoređujemo jedan apartman, recimo iz '85. ili '90. i oni koji su registrirane nedavno velika je razlika u tom smještajnom kapacitetu i naravno da turisti to primjećuju i na neki određeni način su tražili da se raščisti to tržište i zbog zaštite potrošača i svega onoga što ide s tim. I na taj način mi ćemo staviti, objediniti ako mogu to tako reći ta 3 pravilnika i postojat će samo jedan pravilnik. Ovi do 1. rujna, do nedavno, do 1. rujna svi koji su imali registrirane apartmane nisu morali ići u tu, nazovimo je rekategorizaciju, kako smo je nekako popularno nazvali i na taj način za razliku od hotela koji svake 4 godine moraju ići u kontrolu kategorizacije, u hotelu, to u privatnom obiteljskom smještaju nije bio slučaj i tu imamo apartmane po 20, 30 godina koji nikad nitko nije ušao da vide da li još uvijek imaju pravo na te 3 ili 4 zvjezdice. Time idemo na jedan način i na mogućnost dizanja kategorizacije, tj. dizanja konkurentnosti prema svim drugim zemljama iz tog razloga da ćemo na takav način omogućiti povoljnim kreditima koje ćemo realizirat preko komercijalnih banaka, naravno preko HABOR-a koji će biti negdje 2 do 3% i na takav način svatko će moći ići u određenu rekategorizaciju, da li zbog obaveza zakona ili zbog obaveza što će imati sa tim da će htjet podignut svoju kvalitetu, imat popunjenost možda 20, 30 dana duže ako napravi bazen, ako napravi nekakav wellness ili nešto slično. A što se tiče ovog vašeg djela pitanja koje ste rekli rušenja, neće doć do rušenja, svi će moći se rekategorizirat, imat bolju kategoriju, a oni koji ne žele dat zahtjev za rekategorizaciju oni će moći raditi dalje, ali neće imati zvjezdice u svom segmentu i vjerojatno će biti manje popunjeni i imati manju kvalitetu.

Hvala na odgovoru. Sljedeće pitanje postavit će poštovani zastupnik Ivan Vilibor Sinčić ministru zaštite okoliše i energetike gospodinu Tomislavu Ćoriću. Hvala vam podpredsjedniče Hrvatskog sabora. Moje pitanje za ministra energetike i zaštite okoliša Tomislava Ćorića. Gospodine Ćorić pitanje se odnosi na situaciju u Slavonskom Brodu, odnosno na zagađenje vode, tla pa na kraju krajeva i zraka zbog djelovanja rafinerije. Naime, zašto ste bez natječaja dozvolili da se ide u prenamjenu jednog produktovoda koji je vodio produkte iz rafinerije u Bosanskom brodu preko Save na Hrvatsku stranu u Đuru Đakovića prije svega, do rata dok nije zatvoren, zašto je posao dan bez natječaja jednoj privatnoj firmi dok imamo recimo Plinacro koji je specijaliziran za te poslove? Također jesu li vršena bilo kakva ispitivanja od bilo kakvih državnih vladinih institucija ispravnosti toga produktovoda? Podsjećam vas da je on star 60-ak godina, tamo negdje iz '50ih od toga 30-ak nije u funkciji, odnosno trune te je li rađena procjena utjecaja na okoliš, odnosno stručna podloga te procjene, a to je studija utjecaja zahvata na okoliš za slučaj prenamjene produktovoda u plinovod? Uvaženi zastupniče Sinčić, zahvaljujem na vašim pitanjima. Ja sam pokušao uhvatiti nekoliko njih, ukoliko na neko ne uspijem odgovoriti molim vas da mi uputite pisano pitanje, odnosno našem ministarstvu će pisano odgovoriti. Vaše prvo pitanje je bilo zašto je bez natječaja dan posao korištenja Produktovoda ako sam dobro shvatio tvrtci Crodux? Ono što bih svakako, na što bih vas svakako volio uputiti jeste činjenica da je RH, odnosno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH krajem listopada 2017. godine potpisala u protokolu o suradnji na realizaciji projekta opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca rafinerije nafte Brod sa Kontrapartom ministarstvom iz Republike Srpske. Ovim je prije svega otvoren prostor za postao između dvije pravne osobe od kojih se jedna nalazi na teritoriju RH i registriran je opskrbljivač plinom, to je tvrtka Crodux, a s druge strane rafinerija Brod u BiH. Ono što svakako valja naglasiti jeste činjenica da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je u ovo potpisivanje protokola išlo prije svega zbog toga što je plinifikacija, odnosno modernizacija rafinerije nafte Brod jedna od pretpostavki smanjenja onečišćenja zraka na području grada Slavonskog Broda, odnosno Brodsko-posavske županije. Što se tiče konkretnog posla, odnosno konkretnog momenta ispitivanja, dakle Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ne može ulaziti u tu, zapravo i nije pod našom ingerencijom budući je to pravni posao koji se dogodio između tvrtke Plinacro kao vlasnika ovog produktovoda i tvrtke Crodux. Ono što svakako valja imati na umu jeste činjenica da tvrtka Plinacro nije opskrbljivač plinom u RH već je prije svega operator plinskog transportnog sustava. Dakle, posjeduje infrastrukturu. Ono što bih također volio naglasiti u odgovoru na vaše pitanje je činjenica da ovdje nije riječ o korištenju, dakle o uporabi produktovoda već o njegovom ispitivanju za potencijalnu prenamjenu do koje će doći ili neće doći u narednom razdoblju. Imajući na umu činjenicu da ste u svom pitanju zapravo se referirali na studiju utjecaja na okoliš ukoliko se ne varam, uputio bih vas na činjenicu da kod ispitivanja kao takvog nije potrebno raditi studiju utjecaja na okoliš. Dakle tek po ovom ispitivanju koje je bilo provođeno i na koje se referirate, trebalo je procijeniti, pretpostavljam u pravnom poslu temeljem ugovora između tvrtke Plinacro i Croduxa da li je moguće ići u daljnju fazu a to je prenamjena postojećeg produktovoda u plinovod kojim bi se opskrbljivala rafinerija nafte Brod. Dakle, imajući na umu činjenicu da ste postavili nekoliko pitanje, još jednom se ispričavam ukoliko nisam uspio pohvatati sva od navedenih, međutim ključne teze su slijedeće. Riječ je o ispitivanju produktovoda, ne o njegovom korištenju. Tvrtka Plinacro kao poslovni subjekt u RH, operator plinskog sustava, dakle ona ne može isporučivati plin bilokojoj trećoj strani, to rade opskrbljivači u RH, primjerice jedan od njih Crodux ili HEP plin ili neki drugi, treći, peti, oni koji imaju za to dozvole. Što se tiče konkretnog ispitivanja produktovoda, još jednom za njega nije potrebno temeljem trenutnog zakonskog okvira u RH, nije trebalo raditi procjenu utjecaja na okoliš, odnosno studiju utjecaja na okoliš. Pitali ste isto tako da li se ako se ne varam, radila ispitivanja ovog produktovoda, prema informacijama koje ja posjedujem, tvrtka Plinacro kao vlasnik ovog produktovoda odnosno ove infrastrukture periodički obilazi odnosno ispituje njegovu kakvoću. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja nisam zadovoljan ovim odgovorom, dapače, poslao sam vašem ministarstvu odnosno Vladi dvadesetak pitanja sa potpitanjima kako bi se što hitnije i točnije raščistila situacija oko zagađenja vode, tla i zraka u Slavonskom Brodu, ja nisam govorio o Plinacro kao nekome tko bi trebao prodavati plin rafineriji Bosanskom Brodu nego kao nekome tko bi radio prenamjenu produktovoda u plinovod. Također štose tiče zagađenja vode, niz je tu neriješenih pitanja, tako ako se konzultirate sa strukom, sa ljudima koji su hidrolozi, koji znaju na koji način, kojom brzinom se šire ugljikovodici kroz tlo, jasno se dolazi do zaključka da će tlo područja Slavonskog Broda još dugo biti nažalost zagađeno. Međutim i o tome smo vrlo malo čuli u javnosti, o takvim mišljenjima struke. Znamo da su probali interpretirati na krivi način činjenicu kazavši da je svega 100 do 200 litara iscurilo, međutim vidjeli smo na snimkama da se radi o tisuću kvadrata što je cca. 10 metara kubnih tekućine na tom prostoru. Bilo je cijeli niz dakle dezinformacija koji su prouzrokovali to da građani ne vjeruju institucijama, kako inspekcijama, tako i vašem ministarstvu i Crodux-u, pa na kraju krajeva i gradu Slavonskom Brodu, odnosno vodovodu.

Poštovani premijeru, stav i svjetonazor najviših državnih dužnosnika oslikavaju percepciju i doživljaj zemlje u cijelosti, zato me zanima vaš osobni stav. Mislite li da je pobačaj nepovredivo i slobodno pravo svake žene koje se ne smije ograničavati?

Što se tiče stava mog osobnog, ja sam za to da se učini sve da do takvih situacija ne dolazi. Kao što znate i stav HDZ-a bio je takav da generalna zabrana nije realna a sve ovo drugo doći će na dnevni red s obzirom da smo imali odluku Ustavnoga suda i da će se raditi nova radna skupina o tom vrlo važnom i medicinskom ali i svjetonazorskom pitanju.

Ja sam vas pitao vaš osobni stav, jeste li, mogli ste odgovoriti kao što ste i znali odgovoriti sa da ili ne, vi ste to propustili odgovoriti. Sada ne znam da li je gore što ga se bojite izreći ili je gore da ga uopće nemate, da čekate kakav ćete imati stav po tom pitanju. Stav mene osobno a i Kluba SDP-a je naravno jasan, mi definitivno mislimo da je pobačaj nepovredivo i slobodno pravo svake žene koje se ne smije ograničavati. A ukoliko budete u donošenju zakona na tragu da žene imaju pravo na to onda svakako treba voditi brigu da i taj oblik zdravstvene zaštite bude jednako dostupan svugdje na terenu, da se vidi što je po pitanju priziva savjesti i što je po pitanju toga da ova usluga bude dostupna u svakom dijelu Hrvatske jer nažalost to se ne događa.

Izvolite. Poštovana potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih poslova, pred Hrvatskom su dva važna predsjedavanja. Jedno je predsjedavanje i to za svega nekoliko tjedana Odborom ministara Vijeća Europe za nešto više od godinu i pol dana i Vijećem EU, pa vas lijepo molim da nam kažete kako napreduju naše pripreme, kažete nešto o našim ciljevima, prioritetima hrvatske Vlade. Odgovor poštovane potpredsjednice Vlade gospođe Marije Pejčinović Burić. Hvala na pitanju gospodinu zastupniku. Naime, RH ove godine predsjeda srednjeeuropskom inicijativom, to je drugi puta nakon 20 godina. Od '98. smo zadnji put predsjedali, to je cijela godina. I ako usporedimo to predsjedanje sa predsjedanjem Odborom ministara Vijeća Europe sa onim koje nas čeka 2020. 6 mjeseci, onda je otprilike ovo sad uigravanje. Slijedeće je, recimo, zadnji trening i Vijećem EU ćemo predsjedavati koje je najkompleksnije i zapravo, ova dva su prvi puta da RH predsjeda tim forumima.

Ja bih rekla generalno, da predsjedanja sva, pa i ova tri imaju dva važna aspekta. Jedno je vidljivost i politički utjecaj koji država dobiva, a drugo je sama promocija države u tome. Mi u sva ova tri predsjedanja trenutno koje vodimo, onom koje pripremamo za vijeće Europe i ovom trećem, vodimo aspekt o svim, vodimo brigu o svim tim dijelovima. Što se tiče Vijeća Europe, ono počinje 18.5., mi preuzimamo od Danske, naši prioriteti unutar tog predsjedanja su borba protiv korupcije, dakle teme koje su u fokusu Vijeća Europe, zaštita nacionalnih manjina ranjivih skupina, decentralizacija lokalne uprave i samouprave s naglaskom na apsorcijske mogućnosti i kao zadnje, tzv. soft tema kulturne rute i kulturna baština. Što se nas tiče, dakle, u tih 6 mjeseci imati ćemo 36 aktivnosti od kojih će 16 biti u RH, a ako spomenem samo možda nekoliko da se vidi otprilike kojeg karaktera su, dakle, jedno od najvećih će biti konferencija tijela koje predsjeda antikorupcijskim tijelom u Vijeću Europe. Ono je predsjedano, dakle, predsjedavajući tog tijela je naš sudac Vrhovnog suda Marin Mrčela i to će biti dakle, najveći događaj koji imamo u tih 6 mjeseci. Međutim, imati ćemo još dva, jedno je u arheologije, dakle, podvodne rute, što će Ministarstvo kulture organizirati i drugo su kulturne rute koje će organizirati Ministarstvo kulture i Ministarstvo turizma. Što se tiče dakle, to su naši prioriteti, to su područja kojima ćemo se baviti i otprilike završiti ćemo sredinom 11. mjeseca. Najveće i najvažnije predsjedanje je sigurno predsjedanje Vijećem EU. Ono ima organizacijski i sadržajni aspekt. Što se tiče ovog organizacijskog, u ovom trenutku bih možda istakla dio koji se odnosi na kadrove. Upravo je ovih dana odobren veliki projekt unutar Europskog socijalnog fonda od 1,2 miliona eura kroz koji će proći oko 800 ljudi iz administracije do najviše razine, dakle, ministarske razine i koji će se pripremati za sa raznim aspektima vještina i znanja za predsjedanje. Što se tiče drugog dijela organizacijskog, naglasila bih da u toj istoj godini RH ima i grad kulture, to je Rijeka. Dakle, kulturni program ćemo uvelike kombinirati sa činjenicom da imamo i grad kulture u toj godini. Što se tiče obima, možda govori činjenica da nam je 1600 sastanaka organizirati u tih 6 mjeseci i to samo po sebi govori koliko [[Upadica predsjednik: Hvala.]] je veliki posao. Zahvaljujem potpredsjednici Vlade. Ako mogu, predložio bih još jednu temu koja je, čini mi se nekako širom EU podcijenjena u odnosu na ove ekstremne migracije o kojima svi stalno raspravljamo. Međutim, o internim migracijama i o problemu brain-drain-a koji nema samo RH, nego cijela istočna pa i južna mediteranska Europa uz jednu nevjerojatnu centripetalnu snagu koji ima Njemačko i još neka druga gospodarstva, evidentno je treba uložiti ekstremne napore u kohezijsku politiku unutar Brisela, a to znači uložiti sredstva. Dakle, to je na neki način sve skupa povezano i sa raspravom o novom europskom proračunu jer bez kohezijske politike, bez ciljanih napora, pa ja ću reći otvoreno, svih unutar EU, zato što mislim da je ovo pitanje te interne migracije i odljeva ambicioznih, mladih, obrazovanih, zapravo pitanje stabilnosti cijele EU. Znači, ako hoćemo imati i istok Unije i jug, na neki način stabilnijim, prosperitetniji, onda je bitno da i oni koji su ekonomski puno uspješniji svjesni toga budu fokusirani na to. Nekako mi se čini da je vaš put Makedonija, Albanija i Kosovo prošao jako nezapaženo. Ne znam zašto. Zato što mislim da je taj put i općenito sva naša nastojanja koja se tiču upravo tog prostora, dakle, ili članica već NATO saveza ili oni koji će postati članice NATO saveza za nas ne samo politički, vanjskopolitički, nego i ekonomski bitan. Svjedočimo, na neki način, pa i trgovinskom preslagivanju na ovom prostoru kao posljedica ... [[Govornik se ne razumije.]] pa i nekih geopolitičkih odnosa ali s druge strane baš zato je za hrvatsko gospodarstvo za poduzetnike izvoz, sve ostalo, taj prostor o kojem govorimo preko 6 milijuna Albanaca živi na tom prostoru. Dakle to je ozbiljno tržište [[Upadica predsjednik: Hvala.]] I nama sklono i koje mislim da možemo iskoristiti puno bolje. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, poštovani članovi Vlade. Posljednjih godina suočavamo se sa posljedicama klimatskih promjena, velikih razmjera i ogromnim štetama našim građanima, ali i državi u cjelini. Sjećamo se šteta od poplava u Istočnoj Hrvatskoj i leda u šumama Gorskog Kotara u 2014. kao i dramatičnih požara na pragu Dalmatinskih gradova 2017. godine. Posljedice tih šteta još nisu u cijelosti sanirane, a već smo se u ovoj godini suočili sa snježnim olujama, orkanskim vjetrom, poplavama, klizištima u više županija. Nažalost iako je uzrok drugačiji, tome valja nadodati zagađenje zraka i vode u Slavonskom Brodu s kojim se bore građani Slavonskog Broda i okolice. Sada nam dolazi i ljeto, glavna turistička sezona, znači i samim time sezona požara. Štete su ogromne, svi napori na otklanjanju neposredne opasnosti i posljedica naravno graničenog su dosega. Odštete iz proračuna niže su i od trškova popisa šteta, a osiguravatelji već na pojedinim područjima odbijaju ugovaranje osiguranja jer se više ne radi o rizicima, već o redovnim događanjima. Očito je potrebno preventivno djelovanje i izgradnja sustava otpornosti na klimatske promjene i druge ugroze okoliša gdje god je to moguće. Moje pitanje ide vama predsjedniče Vlade i ono glasi: što Vlada RH poduzima da izgradi sustav radi jačanja otpornosti na klimatske promjene i druge ugroze okoliša u skladu sa strategijom nacionalne sigurnosti koju smo izglasali ovdje u Hrvatskom saboru?

Dobro ste naveli klimatske promjene, ali i drugi razlozi su uzrokovali brojne elementarne nepogode i prirodne katastrofe s kojima smo suočeni proteklih godina. Prije svega i požari i led i poplave pa i ova onečišćenja, ono što je dobro da u Slavonskom Brodu, vidjeli ste i sami nakon, ja bih rekao mudroga poteza i Zavoda za javno zdravstvo i svih nadležnih službi da provedu ispitivanja nekoliko dana u kontinuitetu da ne dovodimo naše sugrađane u bilo kakvu zonu rizika sada i za piće i za kuhanje i to je dobro. Vidjeli ste da je država u pogledu kriznoga reagiranja, reagirala maksimalno, prontno i učinkovito i zahvaljujući Hrvatskoj vojsci i zahvaljujući Ministarstvu gospodarstva, robnim zalihama, cisterne, spremnici, ljudi, dostava flaširane vode bila je takva da su i građani Slavonskog Broda i svih drugih općina imali vodu na vrijeme. Dakle to vam govorim zato što smo se evo suočeni sa tim okolnostima na neki način i izvještili, ne samo u reagiranju kada se neka od takvih nepogoda dogodi, nego i prije. Cijeli sustav domovinske sigurnosti. Imamo novu koordinaciju gdje imamo jedan proces naučenih lekcija, primjerice od velike požarne sezone prošle godine, od korištenja zrakoplova, bolje koordinacije županijskih vatrogasnih društava, državne uprave za zaštitu i spašavanje, uloge Hrvatske policije, Crvenog križa, HGSS-a, svih nadležnih pa naravno i lokalne samouprave, dignuta je na višu razinu. Ja bih rekao da je i kontakt koji imamo sa svim tim predstavnicima i njihove reakcije su takve da vide da se tu dalo i više sredstava i da se dalo više sinergije i koordinacije. S te strane postoje i sredstva koja smo, ako se sjećate u 2017. čini mi se da je ministre Marić bilo 20 milijuna kuna predviđeno, mi smo u rebalansu proračuna osigurali 100 milijuna kuna, dakle napravili smo maksimalni napor. Kad je riječ primjerice o ovim klizištima i zimskoj službi, tu postoje sredstva Hrvatskih cesta, postoje načini kako da Ministarstvo prometa dodatno podrži ono što može učiniti da nadoknadi sredstva koja su već utrošena u ovih prvih 3 mjeseca, bilo je jako puno krajeva, ne samo Gorski Kotar nego i druge neke županije gdje je došlo do praktički probijanja planiranih proračunskih sredstava. Mislim da reagiramo učinkovito, da reagiramo brzo, kada gledate šta nas je sve pogodilo možemo biti zadovoljni da nije bilo ljudskih žrtava. Komparativno gledano i na Mediteranu, Europi, Americi da ne govorim. Imali ste prigodu u zadnje dvije godine vidjeti slične situacije sa ogromnim ljudskim žrtvama, nama se to nije dogodilo. Ja očekujem da cijeli taj sustav domovinske sigurnosti i osobito ove zaštite od elementarnih nepogoda dignemo na još višu razinu. Susreti koje organiziraju i MUP i Ministarstvo obrane i evo Ministarstvo energetike koje pod sobom ima i Hrvatske vode koje moraju na pravi način reagirati, zaštite okoliša naravno, postigli su kvalitetne rezultate. Proračunski smo učinili sve što možemo u okviru onoga što je realno, ako bude nekih većih šteta, mi smo kao što ste primijetili, podpredsjednik Štromar je reagirao na ovu situaciju koja se dogodila u Hrvatskoj Kostajnici praktički odmah, sa svim svojim službama, sa Središnjim državnim uredom za stambeno zbrinjavanje i pronašli smo alternativni smještaj za ljude koji su u 60 sekundi ostali bez kuća. Tako da sa razine Vlade, komunikacije sa jedinicama lokalne i područne [[Upadica predsjednik: Hvala.]] samouprave i u proračunskim sredstvima u ovom trenutku činimo apsolutno sve što možemo, a u slučaju većeg rizika uvijek je rebalans jedna opcija koja rješava problem. Kolega Grmoja, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, zahvaljujem na odgovoru. Slažem se tijekom ovih nedavnih prirodnih nepogoda. Bila je vidljiva bolja organiziranost nadležnih službi i volontera u toj organizaciji neposredne obrane ili uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda u odnosu na prošlu godinu. Naravno i ja ovim putem želim uputiti priznanje, znači svim djelatnicima nadležnih službi, vatrogascima, policajcima, vojsci i drugima volonterima koji su se uključili da te štete budu što manje. Znači vidjeli smo mi jako dobro na terenu Damira Krstićevića potpredsjednika Vlade i Dragana Lozančića ravnatelja Državne uprave za spašavanje. Zamijetili smo i trud koji su vladini medijski savjetnici uložili u prezentaciju tijekom posjeta vladinih dužnosnika tim pogođenim područjima. To nama sve nije ostalo nezamijećeno, ali ipak Hrvatska i hrvatski građani ne mogu dalje ovako. Uklanjanje posljedica prirodnih katastrofa kada one nastupe i to već legendarno punjenje vreća s pijeskom uz nabujalu rijeku, pa čak i da cijela Vlada koordinira te aktivnosti na terenu bez ulaganja u prevenciju i bez organiziranog sprječavanja tih prirodnih katastrofa sigurno da nisu put. To nije sustav. Naravno da put nije ni rebalans proračuna nego sustavno strategijsko djelovanje. Zbog toga moram izraziti nezadovoljstvo usmenim odgovorom, te zatražiti od Vlade RH pisani odgovor sukladno članku 132. stavak 7. Poslovnika Hrvatskog sabora. Hvala. Poštovani zastupnik Silvano Hrelja postavlja pitanje, odnosno trebao je postaviti pitanje ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Vlade, prije točno 14 dana u Bruxellesu ministrica Gabrijela Žalac je dala izjavu u kojoj za propast projekt ugradnji liftova u zgrade koji bi se financirao sredstvima iz fondova EU u iznosu od 85% okrivljuje stanare tih zgrada i bivšu Vladu o čemu postoji video zapis u medijima. Bez obzira što ćete mi vi odgovoriti gospodine predsjedniče Vlade od ministrice Žalac tražim pisani odgovor zašto su stanari zgrada krivi. Jesu li krivi zato što su neinformirani? Jesu li krivi jer su siromašni, bolesni, stari ili zato što su krivo glasali. Vas podsjećam gospodine predsjedniče Vlade da sam sa saborske govornice 23. ožujka 2017. prije više od godinu dana sa ovog mjesta izrazio žaljenje što ministrica Žalac odbija razgovor o ovom projektu sa udrugama koje su ga inicirale. Kolegica Anka Mrak Taritaš i ja smo ove veljače tražili vaš angažman i otvaranje posebne niše za financiranje ugradnje liftova s pozicije mobilnosti posebno starijih građana kroz izmjene operativnog programa konkurentnosti i kohezije. Imamo pisani odgovor iz Europske komisije koji dokazuje da je to moguće, a isto su rekli i predstavnici Komisije u Europskom domu u Zagrebu 31. siječnja ove godine. Ne može se ni bivša Vlada optuživati za ovaj projekat zato što je projekat u nastajanju, projekat je iniciran koncem 2015. početkom 2016. i bivša Vlada nije imala na izbor takav jedan projekat u operativnom programu. Možete li gospodine predsjedniče inicirati izmjene i dopune operativnog programa da se ovaj problem počinje rješavati? Hvala lijepa poštovani zastupniče Hrelja. Žao mi je da nije ministrica Žalac ovdje, pa da sama objasni ove navode koje ste kazali u kontekstu njenoga posjeta Bruxellesu. Ona je danas između ostalog sa predstavnicima Europske investicijske banke gdje traži alternativne načine za rješavanje i ovoga problema. Koliko je meni poznato kada su se planirale aktivnosti za ovaj operativni program, tada jedini način da bi se uvrstilo u pojedine projekte ugradnja liftova u zgrade to bilo moguće putem onih projekata koji su se odnosili koliko je meni poznato na energetsku učinkovitost. Navodno u zahtjevima za takve projekte je bilo jako malo takvih zahtjeva koji su se odnosili na liftove. To su fakti koji su došli do mene. Mi možda s obzirom da je tema izrazito relevantna i znam da se njom dulje bavite znate i više. Čini se da su sada ta sredstva iscrpljena. Ministrica Žalac zajedno sa svojim timom nastoji vidjeti da li postoje mogućnosti da se u okviru ove financijske perspektive kroz te operativne programe dogovore određene izmjene koje bi omogućile koliko ja sada vidim možda ne u onom volumenu koji se traži, a iznos je poprilično velik, preko 500 milijuna nego barem nekoliko drugih alternativnih načina rješavanja da se u ovoj financijskoj perspektivi barem donekle adresira problem sa liftovima. To je ono što smo razgovarali o toj temi, međutim dopustite mi da nju zamolim da vas i pismenim putem još jednom detaljnije informira o cijelom ovom problemu. Hvala vam. Hvala na iskazanom razumijevanju. Točno je da se više od godinu dana bavim ovom problematikom i da sam posjetio mnoge takve situacije, prvenstveno u gradovima RH i da u ovom trenutku po našoj procjeni postoji oko 60 000 ljudi koji su blokirani, dakle sa ograničenim kretanjem u svojim stanovima bilo zbog invaliditeta, bilo zbog starosti, bilo zbog iznemoglosti ne mogu se spustiti na normalnu razinu i hodati da bi došli do određenog odredišta. Ali postoji i još drugi problem da i usluge koje bi ti građani trebali dobivati u svojim stanovima u višekatnim stambenim zgradama bez lifta ne mogu doći do njih, odnosno dolaze sa teškim naporima bilo da se radi o hitnoj medicinskoj pomoći, bilo da se radi o pomoći u kući, bilo da se radi o vatrogascima ili nekim servisnim službama. Prema tome mislim da na kraju krajeva, mi smo političari i bavimo se politikom. Da li ti ljudi bi željeli doći na glasanje ili moraju pozivati nekoga da kuvertiraju svoj glas? Mislim da bi bilo u redu da im dozvolimo da slobodno izađu na biračka mjesta i glasaju po svojoj savjesti kao i svi ostali. Prema tome mislim da imamo izuzetnu priliku i ja vas na neki način ispred tih ljudi koje sam sreo i s kojima sam razgovarao, koji imaju velike probleme, a alternativa su veoma skupa ugradnja i samostalno financiranje liftova da učinite i to ne mora biti 500 i toliko milijuna alociranih eura, to može početi i sa stotinjak i 200 milijuna, ali da se proces započne. Idemo dalje. Sada je na redu zastupnik Franko Vidović koji pitanje postavlja predsjedniku Vlade. Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Poštovani predsjedniče Vlade i članovi Vlade. Na Vladi je donesena odluka o kupnji višenamjenskih borbenih zrakoplova F-16 barak 30, pardon blok 30 barak. Starijih između 30 i 35 godina i skupljih oko pola milijarde dolara. Vi ste više puta u javnosti obrazlagali da je ta investicija priuštiva i isplativa ispred Vlade te ste spominjali moguću gospodarsku suradnju sa Izraelom kao način za povrat uloženih sredstava, odnosno uloženog novca. Na stranu što velik dio javnosti misli da mijenjamo stare avione za stare avione. Ono što mene zanima je to povjerenstvo za nabavku aviona nije prezentiralo jeste kolika će biti preostala vrijednost tih aviona nakon još 25 godina korištenja u režimu 100 sati godišnje? Odnosno da li ste planirali dio uloženog novca koji trošite sad za kupnju aviona vratiti prodajom tih aviona kad za to dođe vrijeme?

Vidjet ćemo, kažu da je ta tehnologija Locknin Martina takva da se može jako dugo nadograđivati pa ako je to tako, možda ih mi uspijemo i prodati po još nekoj, još boljoj cijeni nego što ćemo ih kupit danas, kako vi kažete o preostaloj vrijednosti recimo 2045. ili '50. ali to će neki drugi ljudi odlučivati, a ne vi, niti ja. Imali smo prigodu taj proces poštovani zastupniče Vidović voditi zadnjih godinu dana. Pitanje nabavke višenamjenskih borbenih aviona je na dnevnom redu različitih tijela Ministarstva obrane, Vlada, Vijeća za obranu, Vijeća za nacionalnu sigurnost, otprilike zadnjih 20 godina koliko je meni poznato. Niti jedna Vlada nije imala od važnosti da donese ovakve odluke. Mi smo odluku o tome da idemo u proces donijeli lani, proveli smo čitav postupak na temelju zahtjeva za prijedloge u koncepciji nabave koja se zove Vlada prema Vladi, dakle bez nekih posrednika, na način gdje su svi akteri koji su sudjelovali u tom procesu mogli na vrijeme, kvalitetno predstaviti svoje ponude i ponuditi ono što Hrvatskoj treba. Mi smo odabrali ono što je priuštivo u smislu financijskih sredstava i u sebi ne krije nikakve dodatne skrivene troškove, dakle nema nekih naknadnih troškova koje bi prema onome kako je evaluirana ponuda države Izrael, koja je u konačnici odabrana, mogla biti problem za vas, za nas, za ovu Vladu ili za bilo koga u budućnosti u sljedećih 10 godina. Vidjeli ste i ovim posjetom izaslanstva Ministarstva obrane koji traje u biti ovaj tjedan, oni su sada u Izraelu i trenutno naši piloti imaju prigodu po prvi put i letjeti u tim avionima F-16 barak cd koji su kao što možemo vidjeti izrazito funkcionalni. Ono što smo mi strateški odlučili je da budemo ona zemlja i ovdje na jugoistoku Europe i kao članica NATO-a i kao članica EU koja dobro sagledava sigurnosne izazove koji danas postoje u ovakvom svijetu u kojem živimo i procijenili smo da ne želimo biti jedna od onih država saveznica ili članica unije koja će se odreći sposobnosti koja se zove zrakoplovstvo. Politički to nismo htjeli jer smatramo da Hrvatska država zaslužuje da ima i borbeno zrakoplovstvo. Odabir koji smo napravili je kvalitetan, on je po svim elementima tih ponuda bio daleko najbolji i financijski gledano, što se tiče šire suradnje vi znate da tog tzv. ofseta nema, on ne postoji u smislu pravila jer ga nema, ali ono što ima, ima sigurno jedna poruka partnerstva sa državom Izrael koja se razvija i paralelno od ovoga procesa, ona se razvija i u poljoprivredi i u gospodarstvu i u ulaganjima i siguran sam da će i ova odluka koju smo donijeli na Vladi RH prije 2 tjedna dati doprinos ukupnoj gospodarskoj razmjeni zemlje koja otvoreno govoreći jest utjecajna, ali nije to samo poruka Izraelu, to je poruka i SAD-u, njenoj obrambenoj industriji i našoj privrženosti da u sljedećih 30-ak godina imamo avione koji Hrvatskoj jamče sigurnost i odvraćaju svakoga tko bi [[Upadica predsjednik: hvala.]] I pokušao ugroziti naš teritorijalni integritet. Poštovani premijeru zahvaljujem vam na odgovoru, ali moram reći da nisam nimalo impresioniran njim. Nisam zadovoljan. Dakle, kao da gledamo iz dvije različite države, tako ste mi odgovorili. Prvo cijeli postupak je obilježila netransparentnost i brzopletost. Sami ste definirali rokove do kojih ćete donijeti odluku o nabavi aviona itd, a onda ste ih produžavali do maksimuma. Cijeli postupak je također obilježen nizom većih ili manjih skandala od vašeg sastajanja sa izraelskim premijerom u Davosu nakon čega je iscurila u izraelske medije famozna informacija o kupnji aviona od strane Hrvatske kao već riješenom poslu prije bilo koje odluke u Hrvatskoj pa do toga da tvrtka u kojoj je bio zaposlen vaš potpredsjednik Vlade, ministar obrane surađuje sa izraelskim tvrtkama i to baš sa onima koji su u sektoru obrane. Osim toga svojevrstan skandal po meni je i slanje pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u medije da bi branili vašu političku odluku i da bi hvalili te zrakoplove. Mi u SDP-u smo podržali namjeru nabave ovih novih zrakoplova ali ne ovakvu nabavu i usudio bih se reći ne ni ovakav izbor. Ovo je loša odluka koja će imati ozbiljne ekonomske posljedice po RH. Sami ste to naglasili, odluku o eventualnoj prodaji nećemo donositi ni vi ni ja nego neki drugi ljudi, dakle ostavljate to na teret budućim generacijama ali na vašoj savjesti je na kraju da se sa time nosite. 23. pitanje poštovana zastupnica Marta Luc-Polanc, isto tako predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade, moje pitanje se odnosi na problem zagađenja vode u Slavonskom Brodu. Naime u ponedjeljak, dakle prije 2 dana građani Slavonskog Broda su donijeli obavijest da imaju sada ispravnu i pitku vodu. Međutim, građani su vrlo uznemireni, nisu tu vijest prihvatili sa povjerenjem i većina građana i dan danas vam još ne konzumira vodu u Slavonskom Brodu. A zašto je to tako, naime cijela ta krizna situacija koja je trajala jedno tjedno i pol dana je obilježena brojnim sukobima i političkim prepucavanjima između ministara vaše Vlade i gradonačelnika Duspare. Pri tome je vaš ministar Ćorić optužio da naš vodovodni sustav, odnosno cijeli sustav pročišćavanja vode nije adekvatan, da je zapušten i da pročistačima je izašao rok trajanja. Naime, tu su vrlo ozbiljne optužbe i vjerujte građani su zbog njih vrlo uznemireni jer sada nisu sigurni za svoje, nisu sigurni u konzumiranje vode za svoje zdravlje. Pa vam ja imam konkretno, s druge strane je gradonačelnik Duspara optužio Vladu da nešto prikriva. Prvo pitanje, ukoliko Vlada ništa ne prikriva i ukoliko je sve bilo transparentno zbog čega mi u gradu Brodu do danas nismo dobili izvješće nadležnih inspekcija koje su bile na terenu a to je sanitarna inspekcija, vodopravna inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, znači na stranu organi istrage, nas zanima šta je nadležna inspekcija utvrdila na terenu. A broj 2, obzirom da ste objavili da je voda ispravna i zdrava za konzumiranje ja vas pitam kako to možete garantirati i biti u to sigurni obzirom da mi do danas ne znamo šta je uzrok zagađenja? Hvala lijepa zastupnice Luc-Polanc, ovo je čini mi se treće pitanje od jutros koje se tiče Slavonskog Broda, ali to je dobro i normalno jer je kriza bila relevantna. Dakle prvo uz svo dužno poštovanje prema Vladi nitko od nas ovdje nije ekspert za javno zdravstvo, niti je ekspert u nadležnim tijelima koja uzorkuju i ispituju sadržaj uzoraka vode koji su uzeti u Slavonskom Brodu. Sve što se napravilo napravilo se po pravilima struke i od strane Ministarstva zdravstva i nadležnih službi i od Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Vijest koja je objavljena i vijest iza koje stoje oni koji su gledali kakva je kvaliteta vode u vodovodu Slavonski Brod, govorimo o Jelasu i ona je u ovom trenutku takva da je i za piće i za kuhanje i to je najvažnije. Dakle ne vidim zbog čega vi ili bilo tko drugi od građana Slavonskog Broda ne bi trebao u ovom trenutku vjerovati nakon ispitivanja koja su trajala praktički svakoga dana, koliko je meni poznato otkad je nastupila ta kriza. Dakle to je prva poruka. Druga je što se tiče rada inspekcijskih službi, ministri su zatražili i od svih nadležnih službi pa uključivo i Ministarstva unutarnjih poslova da i policija napravi istragu što se dogodilo i sa onečišćenjem, dakle govorimo o stavljanju u funkciju produktovoda u cilju rješavanja strateškoga problema a to je onečišćenje zraka putem plinofikacije Rafinerije nafte Brod. Drugo da se vidi da li je taj problem koji je nastupio u onom području kada se izlazi s autoputa i vis a vis benzinske stanice na ulasku u Slavonski Brod, vezano uopće za zagađenje vode, jer nije to baš odmah jedno do drugoga koliko sam ja bio informiran i upoznat na sastanku stožera. Dakle moramo pronaći da li postoji kauzalna veza između toga i ovog što se dogodilo. Kada to sve nadležne inspekcije i službe utvrde tada ćemo moći kategorički tvrditi što se zaista dogodilo. Ono što sam učinio sa svoje strane je nalog svim ministrima, svim službama da se to do u detalje razjasni. Cilj Vlade ovdje nije nikakvo političko prepucavanje sa čelnicima jedinica lokalne i područne samouprave, naprotiv. Mi smo praktički sutradan od te vijesti bili petero članova Vlade u Slavonskom Brodu, razgovarali sa svim akterima tamo, došli u dobroj volji i ministar Tolušić kada je riječ o veterinarstvu i Damir Krstičević koordinator domovinske sigurnosti i ministar zdravstva oko javnog zdravstva i ministar Tolušić oko zaštite vode. Dakle svi smo bili tu. I nema ni jednog elementa kojeg ja gledajući i u tijeku rješavanja tog problema i sada ex post vidim kao bilo što što je propušteno sa strane državne razine, naprotiv, napravljeno je odmah, napravljeno je učinkovito, napravljeno je brzo i to sve usred uskršnjih blagdana. To je ono što je bilo. Da li se ta tema želi politički iskoristiti, poentirati, na neki način kritizirati Vladu ili vlast, to je O.K., to je nešto što je normalno, ja sam na to naučio na brojnim temama trenutno ali to u ovom trenutku nije bitno, ono što je bitno je povjerenje u stručne institucije koje su zadužene da kažu kakva je kvaliteta vode i za sva tijela koja će provesti temeljite istrage i dovesti nas do čvrstoga zaključka što se dogodilo i zašto. A da smo reagirali i za alternativni pravac govori da će se vodocrpilište Sikirevci praktički ovih dana spojiti na sustav vodovoda za Slavonski Brod i imati ćete mogućnost uz Jelas dobiti vodu u slučaju krize i drugim putem. Prema tome, za građane Slavonskog Broda i okolnih općina ovdje smo učinili sve što je bilo u našoj moći. Hvala vam. Prije očitovanja poštovane zastupnice, pozdravio bih učenike i učenice Hotelijersko-turističke škole iz Opatije. Dobro došli. Poštovani potpredsjedniče Vlade, ja vama zahvaljujem na odgovoru, ali nisam zadovoljna odgovorom jer ne smatram da je bio dovoljno konkretan. Naime, vi navodite da ako je Zakon za javno zdravstvo potvrdio da je voda ispravna, da je to dovoljno samo po sebi. A onda pitam ja vas, zbog čega su onda predstavnici četiriju ministarstava došli na teren da riješe kriznu situaciju, ako je dovoljno sad da samo jedno tijelo neovisno o svim drugim uzrocima odluči da li je voda ispravna. Dakle, ja vjerujem u nalaz Zavoda za javno zdravstvo i to nitko ne spori, ali mi i dalje ne znamo što je zagadilo tu vodu, dakle, taj nalaz kako je danas ispravan, tako isto sutra može biti ponovo onečišćen. Što se tiče vaših navoda da je Vlada djelovala brzo i učinkovito, ja želim navesti da brzina nije uvijek i kvaliteta, prema tome smatramo da su predstavnici Vlade trebali dolaziti kontinuirano na krizne stožere i kvalitetnije obavješćivati stanovništvo grada Broda, a posebno vezane uz ove inspekcijske nadzore koje sam ja navela jer vi u svom odgovoru miješate inspekcijske nadzore i istražene nadzore. Dakle, Vlada ima nadležne inspekcije koje su nama odmah mogle podnijeti izvješća o stanju na terenu i kao treće, vezano uz optuživanja i politička prepucavanja uz Vladu, ja i dalje prigovaram na činjenicu da je ministar Ćorić ozbiljno optužio lokalnu vlast u gradu Brodu da vodovodni sustav nije kvalitetno održavan i želim da se odgovori da li se to radi o istinitim optužbama, ako su istinite, što će se poduzeti ili se radi o pukim političkim optuživanjima. Zahvaljujem. 24 pitanje zastupnik Ante Babić postavlja ministru rada i mirovinskog sustava Marku Paviću. Izvolite. poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre Paviću.

Turistička sezona bila je rekordna ove godine, porezna reforma je dala svoje velike rezultate, Agencija Standard & Poor's je zapravo podigla Hrvatskoj u prošloj godini rejting sa BB na BB+ uz stabilne izglede. Isto tako i agencija Fitch u siječnju 2018. godine podigla je kreditni rejting za 1 stupanj, što se zapravo nije dogodilo od 2004. godine i sve bismo to trebali, sve bi to trebali osjetiti hrvatski građani. Pa vas stoga pitam koje korake Vlada RH poduzima da bi se ta pozitivna kretanja preslikala na tržište rada, što Vlada poduzima i što će poduzeti da se smanji nezaposlenost, odnosno povećava zaposlenost i možda treća stvar, ne toliko, bitna je jako, zato što je Hrvatska srednjeeuropska zemlja i mediteranska zemlja, turistička zemlja i što će zapravo Vlada poduzeti u cilju pripreme nove turističke sezone? Kolegice i kolege ministri, zastupnici. Hvala lijepa uvaženom zastupniku na pitanju. Točno je. Očekujemo da prvo tromjesečje 2018. godine bude 15 kvartal u kojem imamo kontinuirani rast BDP-a i na godišnjoj razini rast od gotovo, odnosno ili preko 3% Pozitivni trendovi gospodarski, reflektiraju se na tržište rada. Trenutačno imamo nešto malo više od 172 tisuće nezaposlenih. Imamo među najvećim padovima nezaposlenosti u EU. Svjesni smo pitanja iseljavanja mladih, ali isto smo svjesni tako da smo u 2017. godini bili treća država u EU po rastu zaposlenosti, 3,8% je rasla zaposlenost, odnosno prema EUROSTAT-u i Državnom zavodu za statistiku imamo 60 tisuća više radnika u zadnjem kvartalu 2017. nego godinu dana ranije. Tome je svakako doprinijela politika ove Vlade i mjere aktivne politike zapošljavanja koje je premijer Plenković lansirao 1.3.2017. godine. Danas glavni problem poslodavaca nije više čak ni visoki porezi, koje smo i smanjili poreznom reformom, nije isto tako ni komplicirana procedura zakonodavstva, već nedostatak kvalitetne radne snage. Jučer sam bio na sastanku sa ministricom u francuskoj Vladi koja je upravo istaknula da je situacija i Francuskoj, koja ima otprilike sličnu stopu nezaposlenosti, ključna da nemamo kvalificirane radne snage. Vlada želi prvenstveno aktivirati domaću radnu snagu. Za paket zapošljavanja ove godine osigurali smo preko 2,6 milijarde kuna. Od toga 1,6 milijardi kuna od čega se većina financira iz Europskog socijalnog fonda su mjere aktivne politike zapošljavanja, pored toga imamo program za žene za zapošljavanje žena u ruralnim područjima, programi zapošljavanja mladih i osoba s invaliditetom. Što se samih mjera tiče, ojačali smo pripravništvo na način da smo za privatni sektor uveli da mogu plaćati plaće za pripravnike bez ograničenja, a država će im sufinancirati pola ukupnog troška plaće, drugim riječima ako netko želi zaposliti IT inžinjera na plaću od 10 000 kn, prvih godinu dana pola od toga će mu država sufinancirati. Za samozapošljavanje smo itekako ojačali mjeru i povećali smo subvencije, povećali smo način i ona atraktivna, imamo za trećinu više prijava za samozapošljavanje ove godine nego prošle, a Hrvatska je po udjelu broja koji su samozaposleni među zadnjima u EU i trebamo to pojačati. Pitanje domaće radne snage i osiguravanje što ste rekli za turističku sezonu nam je ključ. Želimo aktivirati domaću radnu snagu, anketirali smo svih 170 i par tisuća nezaposlenih, od njih 24 000 je izrazilo želju za rad u turističkoj sezoni, ja se zahvaljujem ministru Cappelliju na odličnoj suradnji, organizirali smo dane poslova u turizmu i na taj način smo tih 24 000 ljudi spajali sa poslodavcima.

Prema tome imamo cjelokupni paket od 2,6 milijarde kuna kojim želimo apsolutno aktivirati mlade i zaustaviti iseljavanje iz RH. Hvala vam lijepa. Poštovani ministre evo zahvalan sam na vašem odgovoru. Sjećam se vrlo dobro da smo prošle godine imali 1 i pol milijardu sredstava vezanih za aktivne mjere zapošljavanje. Ove godine je to 2,6 milijarde, koliko ste rekli, dakle gotovo 100% Posebno vesele ove mjere koje ste naveli vezano i za plaće, za sufinanciranje plaća za pripravnike ali i za osobe s invaliditetom i njihove socijalne uključenosti i za program … [[Govornik se ne razumije.]] Veseli i što ste za turističku sezonu, za pripremu turističke sezone zajedno sa Ministarstvom turizma to sada posebno naglasili. Ja bih volio da sve ove mjere dopiru do svih mladih ljudi jer ste i sami naglasili da je demografska slika u RH loša i da nam je svaka obitelj, svaki mladi čovjek bi se trebao prepoznati u ovim mjerama i zapravo ga odvratiti od toga da ide iz RH. Hvala još jednom na odgovoru. Izvolite. Poštovani ministre, pitanje se odnosi naravno na promet, odnosno na sigurnost prometa na području grada Križevaca i okolnih općina, ali i čitave Koprivničko-križevačke županije. Naime, već nekoliko puta je u programu Hrvatskih cesta bila izgradnja nadvožnjaka na državnoj cesti 22, to je cesta Novi Marof-Sveti Ivan Žabno. Sada kako je otvorena dionica brze ceste Cugovec-Križevci taj promet na tom željezničkom prijelazu je značajno povećan i sada su još veći zastoji. Nastavno na to, na cesti DC 28 koja je nastavna na DC 22 je ogroman problem također sa sigurnošću prometa, to je onaj dio dionice kroz Sveti Ivan Žabno gdje se često događaju prometne nesreće. Tamo bi također bilo nužno potrebno napraviti određene zahvate, povećati sigurnost, izgraditi pješačke staze, biciklističke staze kako bi se promet osigurao i kako bi pješaci mogli nesmetanije ili biciklisti imati kretanje uz te ceste. Moje pitanje glasi da li je u planu i kada raspisivanje natječaja za nadvožnjak u Križevcima preko željezničkog prijelaza? I što se radi, koje su aktivnosti sada u tijeku vezano za osiguranje da velim povećanja sigurnosti prometa na cesti kroz općinu Sveti Ivan Žabno na relaciji Cugovec-Bjelovar? Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zastupniče. I jedan i drugi projekt koji ste postavili i spomenuli u svojem pitanju nalazi se u planu Hrvatskih cesta, u planu građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2017./2020. godine, a isto tako nalaze se i u planu građenja i održavanja državnih cesta za ovu 2018. godinu. Što se tiče prvog projekta nadvožnjaka iznad željezničke pruge u Križevcima, krajem ove godine će biti predan zahtjev za građevinsku dozvolu, ispričavam se krajem lipnja, negdje do ljeta i nakon toga budući da je u planu Hrvatskih cesta za ovu godinu planirano u iznosu od 14 milijuna kuna, negdje oko 14 mil. kuna raspisat će se natječaj i predviđeno je početak gradnje toga nadvožnjaka u trećem kvartalu ove godine. Što se tiče obnove državne ceste D28 izrada projektne dokumentacije je u tijeku i realno je da ćemo početkom 2019. imati građevnu dozvolu, nakon toga će se raspisati natječaj za obnovu te državne ceste D28 od Gradeca do Svetog Ivana Žabnog. Hvala vam lijepo. Izvolite kolega Hrg. Hvala lijepa. Ja sam uvjeren da će vaš odgovor razveseliti ljude koji stanuju na onom području. Činjenica jest da je posebno područje Koprivničko-križevačke županije bilo niz godina, svih ovih godina u održavanju i povećanju sigurnosti na državnim cestama strašno zapušteno i da danas tamo treba stvarno uložiti konačno ogromne napore da se nešto napravi i to je i cesta Novi Marof-Sveti Ivan Žabno, to je cesta naravno Križevci-Koprivnica pa barem sve do onog trenutka dok ne dođe do nastavka izgradnje brze ceste Križevci-Koprivnica, u što ja vjerujem da će do toga doći za vrijeme mandata ove Vlade i da će se ta sigurnost apsolutno uvelike poboljšati na onom području kako bi ljudi mogli sigurnije i prometovat, a i kretati se kroz naselja pješke. Hvala vam lijepa. 26. pitanje poštovana zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, obzirom da kroz porezno i administrativno rasterećenje poduzetnika do sada od ove Vlade nismo vidjeli značajnije poteze što bi im stvorilo, dakle uvjete za siguran i zdrav rast i razvoj što na kraju rezultira i otvaranjem radnih mjesta već su se poduzetnici, a prvenstveno kad kažem poduzetnici mislim na mikro, male poduzetnike i obrtnike na žalost oslanjali na jedinu priliku koju su imali, a to je nepovratna sredstva. Ministrica Dalić, dakle prošle godine ukida jedan jedini natječaj koji su mikro mali poduzetnici i obrtnici upravo imali u tu svrhu. Odgovor na to od ministrice Dalić bio je da će oni imati adekvatnu zamjenu financijskim sredstvima što nikako ne može biti odgovor, jer financijska sredstva naime nisu, financijski instrumenti nisu nepovratna sredstva iz e-impulsa. Tako da je moje pitanje upućeno vama kako točno, na koji način, kojim sredstvima iz fondova i kojim sredstvima nacionalnim, kojim mjerama ćete poticati poduzetništvo obzirom da često to spominjete u svojim govorima i pričate o poticanju poduzetništva, a ja ne vidim ni u indikativnom planu natječaja, a ni u nacionalnim sredstvima da su određena sredstva za poticanje poduzetništva. Ako se ne varam čak 98% Dakle, voljela bih da mi odgovorite na ovo pitanje, jer to bi značilo da zapravo znate što pričate svaki put kada spominjete poticanje poduzetništva. I zanima me točno što je to zamjena, dakle za e-impuls koji smo do sada i imali dugi niz godina koji je uspješno dao rezultate i otvarao radna mjesta. Hvala. Dobro, drago mi je zastupnice Lesandrić, pardon da ste dobili odgovor ministrice Dalić. Međutim, evo ministrica Dalić mi sada još nadopunjuje da će novi natječaj, upravo ovaj o kojem ste vi govorili biti otvoren u lipnju sa dodatnim europskim sredstvima bespovratnih sredstava. Prema tome, čini mi se da kada gledate ukupnu aktivnost koju smo napravili i u pogledu novog Zakona o javnoj nabavi i u pogledu porezne reforme, administrativnog rasterećenja, pomaganja poduzetnicima, Zakon o istraživačkim projektima u poduzetništvu, strateških ulaganja. Sve što smo napravili je orijentirano prema lakšem poslovanju hrvatskih poduzetnika i uopće hrvatskoga gospodarstva bili oni veliki, mali ili mikro poduzetnici u Republici Hrvatskoj. Činjenica da ministarstvo nastavlja sa poboljšanjem ukupne poslovne klime u Republici Hrvatskoj kroz sve svoje mjere i sve svoje aktivnosti, da imate stabilan i predvidljiv porezni okvir, da radimo na povećanju učinkovitosti rada i državne uprave i rješavanju brojnih zaostalih predmeta u hrvatskom pravosuđu, da se javljaju aktivnosti koje se tiču borbe protiv korupcije onda vam je cijeli okvir upravo ovo što vi govorite afirmativan za poslovanje u Hrvatskoj i za privlačenje stranih ulaganja. To je ono na čemu radimo, to je ono na čemu će raditi Ministarstvo gospodarstva. Ako želite da vam ministrica napiše i dodatni pisani odgovor o svim ovim elementima koji vas zanimaju za konkretni program, za konkretna sredstva.

Poštovani predsjedniče Vlade, ukoliko kako vi kažete Ministarstvo nastavlja sa poboljšanjem uvjeta poduzetnicima kroz nepovratna sredstva onda ne ukidamo natječaj koji je imao najbolje rezultate od svih natječaja za poduzetnike unutar, dakle EU fondova, a i nacionalnih sredstava već ga nastavljamo. Financijski instrumenti nisu nepovratna sredstva koja ste imali u e-impulsu. Dakle, to se ne može dogoditi, a onda pri tom 2018. godine mi u indikativnom planu natječaja uopće nemamo apsolutno nikakvu zamjenu za to nego i dalje nam ostaju jedino krediti. Nije dovoljno za poticanje mikro malog poduzetništva i obrtnika. A ako smo na ičemu do sada trebali naučiti da je jedini zdrav temelj razvoja gospodarstva su upravo ovi mikro i mali poduzetnici, onda je to Agrokor. Izvolite. Hvala lijepo. Dobar dan. Poštovani predsjedniče na prošlom aktualnom satu koji je bio 17. siječnja pitao sam vas kako će biti izabrano 326 službenika za koje su tijela državne uprave raspisala natječaj. Pitao sam da li će biti izabrani po stranačkom ključu od strane lokalnih organizacija ili će ih birati središnjica HDZ-a? Nakon toga sam isto pitanje postavio i vašem članu, dakle ministru uprave koji mi je prije nekoliko dana odgovorio da stranačka kadroviranja ne dolaze u obzir, da se svi ljudi biraju po određenim kvalifikacijama. Ja kažem kak' da ne! A onda pročitam u ili čitam u novinama, pa kažu ovako: „Vaš šogor je postao direktor u Zračnoj luci Dubrovnik, vaša sestrična je postala šefica Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj, vaš je ujak ušao u Upravno vijeće Biokova, vaš je kum postao veleposlanik u Velikoj Britaniji, sin rodice vaše majke postao je rektor splitskog Sveučilišta itd. Dakle, kao dinastija Dalas, Santa Barbara i slično, pa me zanima da li je to istina i da li ste vi učinili korak više ili možda korak niže, pa više ne zapošljavate i po stranačkom ključu nego isključivo po obiteljskom.

Krenut ću od zadnjeg, dakle prva rodica od moje mame je supruga novoga rektora Splitskoga sveučilišta. Kako se biraju rektori? Šta mislite da Vlada bira rektore, je li ima neki nevidljivi način, nevidljiva ruka, invisible hand koja bira rektore? Pa da. Ništa, ja vas upućujem da onda malo guglate, pogledajte CV i postignuća prof.dr. Dragana Ljutića koji je bio dekan Medicinskog fakulteta i prije nego što sam ja bio premijer. Čovjek ima dovoljno godina da svoju karijeru i svoj životni put može predstaviti vrlo kvalitetno.

Ako je to neki problem, moram priznati, ne znam po kojoj logici bi to trebao biti problem. Što se tiče brata od moje majke, mislite na gospodina Raosa koji je postao član upravnoga Vijeća, Parka prirode Biokovo, kao vijećnik u Gradskom vijeću grada Makarske. Čovjek koji tamo ima iskustva o funkcioniranju grada, funkcioniranju gospodarstva, parka prirode, županijskoga lovačkoga saveza, pa evo recimo zadnjih 50 godina otprilike. I ne znam kolika je naknada ministra Ćorića, jedno 300 ili 400 kuna vjerojatno za to. Što se tiče gospođe Nere Miličić koja je postala šefica ureda HTZ-a u Munchenu, dakle riječ je o gospođi koja je bila zaposlenica Riva Toursa, najvažnijeg turoperatora u Njemačkoj za hrvatsko tržište. Ima sve kvalifikacije. Uz to govori nekoliko jezika uključivši i Njemački kao hrvatski jer tamo živi. Išla je na javni natječaj i bila najbolja. Što se tiče gospodina Maslača, čovjek radi više od 10 godina na pitanjima javne nabave u gradu Dubrovniku i prešao je na dužnost u Zračnoj luci Dubrovnik, na slične poslove na način koji nema veze ne samnom, nego ima veze sa funkcioniranjem zračne luke. Prema tome, sve te teme su otvorene, javne su, vidim da čitav niz zastupničkih pitanja se bazira na čitanju novina, drago mi je da vi kao potpredsjednik Vlade čitate novine pa postavljate pitanja. To je sve, nema ništa drugoga a ovo drugo vam može odgovoriti ministar Kušćević ako vas još nešto zanima. Ono što sam rekao i medijima, ne mogu ljudi koji imaju svoj životni put zato što je netko na nekoj dužnosti stati u svojim aktivnostima niti ih to treba sprječavati u njihovim karijerama. Poštovani predsjedniče Vlade, ja sam zapravo zadovoljan sa vašim odgovorom, ali ću vam dati jedan savjet da je možda bolje ipak da se vratite stranačkom ključu kod kadroviranja. Hvala vam lijepa. Idemo na 28. pitanje poštovani kolega Marko Vešligaj, postavlja pitanje isto tako predsjedniku Vlade. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovani članovi Vlade, poštovani predsjedniče Vlade. Ruralni prostor RH pogodile su elementarne nepogode koja je, neke dobiju veći a neke manji medijski tretman. Za sanaciju klizišta kao što su danas rekli neki od članova Vlade osigurana su sredstva. Ja želim vjerovati da će uistinu tako biti jer brojke se baš i ne poklapaju, ako znamo evo da su samo štete na području Krapinsko-zagorske županije 112 milijuna kuna a iz svih onih izvora potpredsjednik je rekao da ima 150 milijuna kuna, od toga raspisano je za sada samo natječaji za 10 milijuna kuna. No dobro, bumo vidjeli, kako bi mi rekli u Zagorju, koliko će biti tih sredstava i koje jedinice lokalne samouprave će ih dobiti. Ali osim sanacije infrastrukture, odnosno klizišta, ne radimo to naravno sustavno nego parcijalno osiguravamo sredstva, podsjetiti ću da su to radile i bivše Vlade i potpredsjednik zna da je dobio određena sredstva i od Vlade Zorana Milanovića. No moje pitanje zapravo usmjereno je prema nečemu što je puno važnije za jedinice lokalne samouprave, puno važnije za ruralne prostore, a to je jedan društveni kapital i izgradnja toga društvenog kapitala.

No što je sa silnim milijunima kuna koje su utrošene za projektnu dokumentaciju za izgradnju, još jedanput ponavljam kulturnih centara, vatrogasnih domova, sportskih igrališta i brojne druge recimo društvene namjene koje su jako bitne za lokalne jedinice. Što se tiče ovoga pitanja o mjeri 7.4.1. ja ću zamoliti ministra poljoprivrede, evo tu je, da vam da jedno cjelovito pismeno izvješće jer ja nemam na pamet sve te podatke gdje se točno što izgradilo i što se je financiralo. Što se tiče elementarnih nepogoda, to smo isto u jednom ranijem pitanju danas već odgovorili. Dakle i sredstva koja postoje iz Hrvatskih cesta, Županijskih uprava za ceste, ukoliko u Krapinsko-zagorskoj županiji postoje takvi razmjeri koji su koštali jedinice lokalne samouprave u pogledu probijanja proračuna za troškove zimske službe, pretpostavljam da se o tome radi i eventualne štete koje su nastale zbog mogućih odrona, klizišta ili svega ostaloga što je poremetilo lokalnu infrastrukturu, zamolit ćemo i Hrvatske ceste i nadležno Ministarstvo prometa da vide na koji način se mogu iznaći dodatna sredstva da se pomognu te jedinice lokalne i područne samouprave. Znam da je to pitanje bilo i na dnevnom redu čini mi se i županijske skupštine ako se ne varam i sa strane države vidjet ćemo iz kojih sredstava možemo pomoći da se nadomjeste ti troškovi. Evo mogu reći uvaženi predsjedniče Hrvatske Vlade da nisam zadovoljan sa vašim odgovorom, posebno nisam zadovoljan sa odgovorom koje se odnosi na mjeru 7.4.1. dakle od vas sam očekivao da ćete barem odgovoriti na način da barem za ova tri važna segmenta koja postoje i koja su strahovito važna za opstanak ljudi u manjim ruralnim sredinama, kultura, vatrogastvo i sport. Gledajte, trebamo raditi infrastrukturu, ona je prva i najvažnija, otvarati radna mjesta naravno. Ali bez tih stvari, ukoliko to ne omogućimo, ukoliko to ne realiziramo ljudi, oni najkvalitetniji ljudi koji drže jednu općinu ili grad koji taj općinu ili grad guraju naprijed će odlazit. Ne bježe oni samo zbog malih plaća, prvo zbog toga naravno, ali bježe zapravo zbog jednoga nazadnjaštva koje imamo. A možemo ga samo prevazići kroz kvalitetnije i bolje obrazovanje i možemo ga prevazići kroz kulturu, a ona nažalost je nestala u našim malim sredinama i upravo zato polagali smo puno nade u ove europske fondove i sad su one lokalne jedinice koje su, ja ću reći srednje razvijene, pa i one malo ajde razvijenije recimo to tako, nemaju više mogućnosti javljanja na EU fondove. Dokumentacije će istići i šta onda? Milijuni će ispasti da su bačeni u vjetar. Apeliram na vas da nađete mogućnosti kroz ministarstva, kroz neke druge linije da se ipak, da ipak ti novci koji su utrošeni za te projektne dokumentacije, a nisu samo lokalne jedinice, brojne udruge su isto također skupljale novce na sve moguće načine i ulagale u tu projektnu dokumentaciju da ipak barem dio tih sredstava realiziramo, a ne da nam više od polovice toga ostane neizgrađeno. Pitanje broj 29, zastupnica Ljubica Maksimčuk postavlja ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Ćoriću. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Vlade, ministri i ministrice, uvaženi ministre Ćorić. Moje pitanje se naravno odnosi na Slavonski Brod i zagađenje vode koje je moje sugrađane zadesilo za Uskrs ove godine. Naime, uzorci vode od 30. ožujka i ugljikovodici u njima bili su gotovo 20 puta veći od maksimalno dopuštene količine. Što se dogodilo u Slavonskome Brodu s obzirom da su testiranja pokazala kako je već sutradan voda bila jednake kvalitete kao i prije nalaza zbog kojih je zabranjena za piće? Provodi li se istraga i u kojoj je fazi? S druge strane moji sugrađani su zahvalni cijeloj Hrvatskoj koja se stavila na raspolaganje, požrtvovanim vatrogascima, policajcima, vojnicima, Crvenom križu, volonterima, ali i Vladi koja je reagirala u jednome danu i osigurala opskrbu Brođana pitkom vodom. Slijedom toga, nadamo se kako će istraga biti brza i učinkovita poput pomoći koja je stigla u SB i kako će odgovorni odgovarati za ono što su priredili Brođanima za Uskrs. A naravno ono što se povezuje sa ovim, a što već godinama muči moje sugrađane, hoće li se zbog ovoga usporiti proces plinifikacije rafinerije u Bosanskome Brodu?

Dakle što se tiče uzroka onečišćenja vode, odnosno izrazito visokih količina ugljikovodika u uzorcima vode od 30. ožujka ove godine u vodi sa čitavog niza nalazišta u SB, mi nažalost u ovom trenutku nemamo uzroke, odnosno ne možemo još uvijek sa sigurnošću reći o kojim uzrocima je riječ. Ono što i mi u Ministarstvu zaštite okoliša i u Vladi RH definitivno čekamo jesu rezultati istrage Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno Državnog odvjetništva RH po ovom pitanju i vjerujte mi nitko neće biti sretniji od nas da saznamo uzroke ovog eko, odnosno ovog onečišćenja vode. Ono što veseli jeste činjenica da u ovom trenutku, odnosno kroz čitav niz uzorkovanja koji su se dogodila nakon 30. ožujka ove godine imamo čiste nalaze, odnosno imamo nalaze u kojima razina ugljikovodika je ispod graničnih vrijednosti, samim time i nalaz, odnosno mišljenje povjerenstva kojim je voda u SB proglašena ispravnom za piće, odnosno za kuhanje. Naravno da definitivno suosjećamo sa građanima SB i općinom SB i uslijed činjenice da se ovaj eko incident dogodio upravo pred sam Uksrks i s obzirom na činjenicu da su desetak dana bili bez vode za piće iz vodoopskrbnog sustava, međutim s druge strane kao što ste naveli u svom pitanju, nadležne institucije, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatske vode, vatrogasne postrojbe, svi su reagirali odmah kad smo utvrdili da voda nije za piće i mogu vas samo s nekoliko podataka potkrijepiti angažman stručnih službi na terenu u tih 10-ak dana. Dakle preko 600 000 litara flaširane vode podijeljeno je građanima SB, u jednom trenutku, odnosno imali smo 16 cisterni na terenu, što iz robnih zaliha, što iz ostalih institucija, što MUP-a, što Ministarstva obrane RH, preko 60 spremnika s vodom zaprimljenim od 1000 litara. Dakle cijelo to vrijeme kontinuirano je postojala opskrba alternativnim izvorima. U međuvremenu, kao što znate i sami, odmah po Uskrsu, na uskrsni ponedjeljak započeli su radovi na spajanju vodoopskrbnog sustava, odnosno vodova Slavonski Brod sa vodocrpilištem Sikirevci. To spajanje je završeno, u ovom trenutku vrše se dodatne probe, odnosno predstoji tlačna proba, odnosno dezinfekcija cijevi i mi vjerujemo da će u zadanom roku ovaj sustav napajanja sa Sikirevaca biti kao što smo i naveli. Ono što svakako valja, odnosno na što valja ukazati jeste činjenica da vodocrpilište Jelas u ovom trenutku se koristi i sretni smo zbog toga, a ne smijemo zaboraviti činjenicu da je za uređaj na vodocrpilištu Jelas tijek 2000., odnosno 2001. godine uloženo oko 100 milijuna kuna Hrvatskih voda. Što se tiče postupka plinifikacije rafinerije Brod, koji je isto tako bio spominjan danas tijekom rasprave, dakle, naravno da je ovaj eko incident, naravno da istraga koja još uvijek traje, da su zaustavili radove na ispitivanju produktovoda, mi se nadamo da će po utvrđivanju uzroka ovog eko incidenta biti omogućeno da se ide u smjeru plinifikacije rafinerije Brod jer držimo da je to nakon dugo godina što stanovnici Slavonskog Broda i okolnih općina [[Upadica Predsjednik: Hvala.]] dakle, Brodsko-posavske županije udišu onečišćeni zrak i da će to biti rješenje onečišćenja zraka. Naravno da sam zadovoljna odgovorom, ali evo još jednom u ime svih brođana i žitelja susjednih općina koji su imali ovaj problem sa vodom, ja se zahvaljujem Vladi RH i svima koji su žurno reagirali i osigurali brođanima čistu opskrbu vodom, ali naravno, što žurno očekujemo, očekujemo žurno istragu jer brođane naravno ova tema zanima jako. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade sa suradnicima. U usporedbi 35 europskih zemalja, hrvatski zdravstveni sustav u prošloj godini se našao tek na 26. mjestu kvalitete i dostupnosti prema ispitivanim parametrima europskog zdravstvenog potrošačkog indeksa. Prije godinu dana, odnosno 2016. godine, RH je bila na 19. mjestu, a 2017. smo pali za 7 mjesta i našli smo se iza zdravstvenih sustava Makedonije, Crne Gore i Slovenije. Prošle godine su povećana izdvajanja za inovativne nove lijekove, nabavljeno je 7 novih uređaja za magnetsku rezonancu, novi CT uređaji, novi mamografi, uvedene su prioritetne liste čekanja, a što se tiče zahvata na kukovima i na karaktama, posljednje dvije godine se tu ništa bitno nije mijenjalo. Pitanje gospodinu ministru, da li mislite da je to realna slika ili će ona biti drukčija kada se dostave svi podaci? Hvala. Ministre izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovani gospodine zastupniče doktore Kirin. Postavili ste ovdje puno upita pa ako sve ne odgovorim dostaviti ću pisano. Što se tiče dostupnosti hrvatskog zdravstvenog sustava i ocjene jedne agencije, to je relativna stvar i ništa se u jednoj godini ne događa ni velikoga ni maloga, a poglavito ne u zdravstvenome sustavu. Dakle, neke stvari koje su bodovane, uvjetno rečeno su pomaknule RH prema dolje, a da se pri tome nisu dogodile nikakve loše stvari, a posebice ne prema tome što je mjereno u tome indeksu. To su tako mali zahvati i uvjetno rečeno čimbenici koji ne ugrožavaju zdravstveni sustav, što vi, poglavito kao liječnik to dobro razumijete. Međutim, u isto vrijeme došla je ocjena Europske komisije, kao jedno od najmjerodavnijih ocjena, gdje ste vidjeli da zapravo je hrvatski zdravstveni sustav ocijenjen sa pozitivnim pomacima i poglavito je ocijenjeno jako dobro povezivanje, funkcionalno povezivanje bolnica.

To ni u kom slučaju ne znači da ne trebamo stvari popravljati i mijenjati. I upravo na tome tragu što nam je dala ocjenu europska komisija, u smislu funkcionalnoga povezivanja mi nastavljamo na tome tragu kao jednu obvezu, ali kao potvrdu dobroga smjera. Dakle, ne samo što smo funkcionalno povezali 12 bolnica i time uvjetno rečeno, ćemo ostvariti određene financijske uštede. Mi zapravo idemo na tragu podići kvalitetu, podići sigurnost pacijenata i tek onda na trećemu mjestu, čuvati materijalne resurse. Prava zapravo promjena koja će se dogoditi i najveći stručni i financijski iskorak dogoditi će se u gradu Zagrebu sa gradnjom Nacionalne dječje bolnice u fazi A, a u fazi B sa izgradnjom Nacionalne sveučilišne bolnice. Tek tada će se zapravo napraviti ono što je neophodno, poglavito kad se gleda hrvatski zdravstveni sustav, sutra. Znači, u desetljećima koji su pred nama. Tek tada će se ostvariti pomaci u smislu čuvanja kvalitete, zadržavanja ljudskih resursa u Hrvatskoj i naravno, velike financijske uštede. A prije toga, naravno mi moramo boriti se za ono što imamo svaki dan i na tome tragu smo nabavili ovo što ste spomenuli, 7 magnetskih rezonanci, kako bi bile dostupnije pacijentima diljem RH, uz jednu napomenu. To nije samo napravljen stručni pomak, tu je napravljen i financijski pomak gdje Ministarstvo zdravstva potičući zajedničku nabavu zapravo na ovih 7 magnetskih rezonanci koje smo nabavljali zajednički za sve zapravo smo ostvarili uštedu za dvije još druge. Dakle, ostvarili smo uštedu negdje oko 14 do 15 milijuna kuna. Dakle na tragu teškoga resora, skupoće zdravstvenog sustava u cijelome svijetu čuvati kvalitetu, čuvati dostupnost i naravno čuvati ljudske resurse u Hrvatskoj i to nas na kraju konca obvezuje i ocjena je Europske komisije. A ocjene koje će dolaziti iz drugih izvora biti će isto na pozitivnome tragu. Hvala ministre. Očitovanje. Izvolite kolega Kirin. Hvala gospodine ministre. Ja mislim da su iz vašeg odgovora mi ovdje i svi građani shvatili da to nije sve tako crno kao što to prezentira 26. mjesto na listi. Hrvatska je sa svojih 1241 euro po stanovniku i cirka 7,4 posto izdvajanja iz BDP-a na dnu ljestvice država EU po izdvajanju za zdravstvo. No unatoč problematičnom gospodarskom kontekstu i velikim proračunskim pritiscima Hrvatska i dalje svojim građanima pruža pristup javno financiranim zdravstvenim uslugama, gdje je opseg prava koji se plaća iz obveznog osiguranja iznimno velik i uključuje većinu usluga. Istodobno moramo znati da 7,4% koje se izdvaja iz BDP-a je znatno niže nego u EU gdje je to 9,9% Istodobno 15% doprinosa koji za zdravstvenu zaštitu uplaćuju hrvatski građani na razini je prosjeka EU, ali moramo tu uzeti u obzir standarde. Dakle, ove godine odnosno 20o17. godine na prvom mjestu je Nizozemska, a slijede je Švicarska i Danska koje uz dobru organizaciju imaju i značajno veći prihod po stanovniku svoje zemlje. Hvala.

Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade s ministrima. Evo moje pitanje potpredsjedniku Vlade i ministru obrane gospodinu Damiru Krstičeviću. Evo svakodnevno pratimo prisutnost Hrvatske vojske koja definitivno nesebično pomaže stanovništvu na terenu i u obrani od poplava, evo i proteklih ovih blagdana i na području Slavonskog Broda. Zanima me i moje pitanje vama potvrđuje li upravo to sva nastojanja i težnje ministarstva obrane zadnjih godinu dana i svrhovitost donošenja samoga Zakona o sustavu domovinske sigurnosti i smislenosti samog koncepta i sustava koje ministarstvo već gradi zadnjih godinu dana. Hvala saborskom zastupniku gospodinu Bačiću na postavljenom pitanju. Gospodo zastupnice i zastupnici, gospodine predsjedniče, pa mislim da smo svi skupa svjesni da se sigurnosna paradigma značajno promijenila i dok smo se nekad suočavali sa konvencionalnim sigurnosnim ugrozama, teritorijalnom integritetu i državnom suverenitetu danas u prvi plan su izbili upravo prijetnje ugrozi izazovi koji su vezani za terorizam, zatim gospodarske krize, klimatske promjene koje opet uzrokuju velike, male katastrofe. Zatim tu je cyber terorizam, zatim hibridno djelovanje i upravo svjesni toga ova Vlada je na početku mandata napravila analizu trenutnog stanja sustava nacionalne sigurnosti. I ono što smo prepoznali, prepoznali smo za potrebu da nam treba sustav domovinske sigurnosti, da nam treba partnerstvo za sigurnost. I kao što znate prvo što smo napravili krenuli smo sa izradom Strategije nacionalne sigurnosti. Ono što je važno, što smo zaključili da nam je potrebno partnerstvo za sigurnost u Hrvatskoj i upravo iz tog partnerstva za sigurnost proizlazi sustav domovinske sigurnosti koji treba počivati na poštivanju ljudskih prava, na ljudskoj sigurnosti, sigurnosti svakog pojedinca, solidarnosti, zajedništvu, sinergiji. I jedan od ciljeva Strategije nacionalne sigurnosti je bio upravo uspostava sustava domovinske sigurnosti. Sustav domovinske sigurnosti u Hrvatskoj mora biti moderan, mora biti sveobuhvatan, racionalan, učinkovit i on mora odgovarati i našoj tradiciji i našim potrebama. Temelj tog sustava je upravo sinergija lokalne zajednice i državne uprave i mislim da ta sinergija, čuli smo i od predsjednika Vlade da se pokazala i kod požara, poplava, snježnih padalina, pa i zadnjih opet poplava i ovaj zadnji eko incident koji smo imali u Slavonskom Brodu. Druga stvar jako bitna je združen odgovor svih sastavnica sustava i Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatske vojske, Hrvatske policije, vatrogastva, Gorske službe spašavanja, građana u datim situacijama. I ono što je vrlo bitno i ključ je upravo i pravovremene reakcije, odnosno preventivne mjere. I jasno ono što stalno ističem da Hrvatska vojska i da je zadaća Hrvatske vojske upravo pomoć narodu u nevoljama i da to aktivno činimo i činit ćemo i dalje. Ja bih ovdje pohvalio sve elemente sustava domovinske sigurnosti na ovom cijelom angažmanu i vojsku i policiju i Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i vatrogastvo i Gorsku službu spašavanja i mještane i ljude na profesionalnosti, odgovornosti kad imamo ovakve događaje. Mislim da nam je svima jasno da je sigurnost preduvjet gospodarskog razvoja Hrvatske i ono što sustav domovinske sigurnosti treba jamčiti svim ljudima u Hrvatskoj, da će Hrvatska u bilo kojem trenutku, kada ima situaciju ovakvu, reagirati, čvrsto, snažno, odlučno i upravo i u tom kontekstu je ova odluka za nabavku višenamjenskog borbenog aviona od države Izrael, Barak, baš u funkciji odvraćanja, odnosno, u funkciji mira i sigurnosti u RH. Prije kolega zastupnik, samo malo, pozdravio bi učenice i učenike Graditeljsko tehničke škole iz Zagreba, koji su s nama na galeriji. Dobro nam došli. … [[Pljesak.]] Izvolite sada kolega Bačiću. Hvala potpredsjedniku Vlade na odgovoru. Samo mogu čestitati u ovih zadnjih godinu dana, na svim naporima, koje ministarstvo i koje ste vi podnijeli, upravo da ste organizira ovakav sustav domovinske sigurnosti, da se pokazalo da se može. Čestitke što ste se izborili za veća sredstva za naše oružane snage, tako da čestite i našim pripadnicima oružanim snaga na svom angažmanu i na spremnosti upravo u ovim kriznim situacijama. Hvala. 32. pitanje, zastupnik Marijan Hustić, postavlja ministru unutarnjih poslova, Davoru Božinoviću, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče Hrvatske vlade sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Moje je pitanje biti će upućeno ministru unutarnjih poslova, gospodinu Davoru Božinoviću. Pratimo ulaganja i u tehniku i u opremu, kada su u pitanju policajci, naravno radi kvalitetnijeg i boljeg rada i sigurnosti građana. Ali, ono što smatram isto bitnom, pratim cjelokupni taj rad, kao i bivši djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova, mislim da je bitno ulaganje i u samu infrastrukturu u prostre i prostorije koje koriste policajci, pa evo, imam i jedno pitanje i za vas. Kakvo ste stanje zatekli u Ministarstvu unutarnjih poslova, po pitanju objekata koje koristi policija, imate li definiran dugoročni plan unapređenje uvjeta rada policije, kao i podizanje razine pružanja usluge građanima i aktivnosti značajnijeg ulaganja u kapitalne objekte u smislu obnove ili primjene policijskih prostora po pitanju upravljanja nekretninama koje po mojim saznanjima nisu obnavljani i više od 15 g. Hvala lijepo gospodine zastupniče. Pa činjenica je da nekih susjednih ulaganja većeg broja radnih prostora i nekretnina u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova, zapravo da i nije bilo. Ono što se u zadnjih nekoliko godina radilo, a to je najviše bilo vezano za program Schengena, pa i mi smo u ovom mandatu otvorili jednu policijsku postaju u Cetingradu, koja je isto iz ovog programa krenula 2012. g. Kao što ste rekli, dakle, nakon što smo, ja bi kazao, pa i paralelno sa rješavanjem pitanja nedostatne opremane za, i to osnovne opreme za policijske službenice i službenike, paralelno s tim smo izvršili uvid u stanje nekretnina. I moram reći, da je situacija, koja je zatečena zapravo ispod razine onoga što bi trebao biti standard rada hrvatskih policajaca i policajki, ali i standarda usluga, koje policijske uprave pružaju hrvatskim građanima. I s obzirom na razinu tih problema i dosadašnju dinamiku njihovog rješavanja, zaključili smo, ako nastavimo tim tempom, ne da nećemo riješiti problem, već će taj standard i dalje padati i situacija će biti gora nego što i danas. I zato smo krenuli u jednu promjenu, rekao bi ukupne paradigme, krenuli smo s jednom novom strategijom, koja uključuje nešto što do jučer nije bilo dovoljno korišteno, a to je povlačenje sredstava iz fondova EU, za energetsku obnovu i u tom sklopu je u pripremi dokumentacija za više od 20 policijskih postaja. Ja ih mogu i nabrojati, od Slavonskog Broda, Čakovca, Karlovca, Požege, Benkovca, Obrovca, Donje Stubice, Solina, Donjeg Miholjca, Orahovice, Otočca, Daruvara, Pazina, Buja, Petrinje, Jastrebarskog, Okućena, Zlatar Bistrice, Grubišnog Polja i Dubrave u Zagrebu i policijske postaje na Plesu. Zatim smo krenuli u intenzivne kontakte s jedinicama lokalne uprave, sa gradovima i općinama i moram reći da smo tu naišli na izuzetno dobar odgovor, odnosno, odjek. U tim našim kontaktima mi je bitno, da su svi shvatili i na lokalnoj razini da je investiranje u policiju zapravo u interesu lokalne zajednice, tako da tu imamo cijeli niz aktivnosti, vezanih za rješavanje najmova poslovnih prostora i revizoru nekih najmova, koji su bili neopravdano visoki, zatim pomoći jedinica lokalna uprave kod rješavanja pitanja smještaja pa i režijskih troškova za policijske službenike i službenice koji dolaze iz drugih krajeva Hrvatske, ali potpisivanje sporazuma vezano za uređenje i prenamjenu tih prostora. Tako da, evo, nedavno smo otvorili Đurđevac, Otok, potpisani su sporazumi s Metkovićem, sa Kninom, u pripremi su Đakovo i Čepin, Rovinj i Novalja, rješavamo pitanje smještaja. Sa Zagrebom imamo u planu 4 policijske postaje riješiti ukupno, tako da, evo, to je ta dinamika. Hvala lijepo ministre. Uistinu, evo, ja čestitam, na radu i trudu koji ulažete, svakako, evo, zadovoljan sam vašim odgovorom, posebno me također veseli i ulaganje, kada je u pitanje i sama policijska postaja u Novalji i rješavanje i njihovog smještaja jer znamo da je to, pogotovo kod nas dole na otoku sigurno veliki problem u turističkoj sezoni. Evo svaka pohvala i vama i svim djelatnicima policije na radu. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Vlade, vaš mandat neovisno o vašim stvarnim namjerama na današnji dan obilježavaju sljedeće činjenice: veleposlanik jedne velike i moćne države čiji ste utjecaj navodno baš vi trebali ograničiti u jednom hrvatskom tjedniku za postizanje posebnih, vi bi rekli hibridnih ciljeva, autoriziranom intervjuu izjavio da je cilj njegove države učiniti Hrvatsku državu energetski ovisnom o toj istoj državi. Upravo u vrijeme vašeg mandata jedna je hrvatska tvrtka zaključila desetogodišnji sporazum o isporuci plina s tvrtkom u većinskom vlasništvu države iz koje dolazi spomenuti veleposlanik. Upravo u vrijeme vašeg mandata eskalirao je slučaj Agrokor, a epilog je da banke u većinskom vlasniku veleposlanikove države pojedinačno postaju većinski vlasnici Agrokora. Nemojte mi zamjeriti na ovom činjeničnom prosedeu kao uvod u konkretno pitanje. Kao što vam je poznato, Vlada vašega predčasnika gospodina Oreškovića donijela je stratešku odluku o gradnji plutajućeg lng terminala na otoku Krku čime bi se dodatno pojačala i zajamčila hrvatska energetska neovisnost, točnije onemogućila ovisnost o bilo kom. U međuvremenu u Primorsko-goranskoj županiji osloncem na mjestu vlast koja se nije promijenila već 73 godine, protiv ovog projekta došlo je do navodno spontanog okupljanja naroda čija je spontanost jednaka spontanom ispijanju jogurta na Novosadskim ulicama 80 i neke godine. Konkretno pitanje glasi: hoćete li i kada pred ovaj Sabor izaći sa najavljenim lex lng ili ćete odugovlačiti [[Upadica Predsjednik: hvala.]] I na kraju podleći pritiscima ekološke komenterne i time najavljenu Hrvatsku energetsku ovisnost učiniti trajnim stanjem. Izvolite predsjedniče Vlade.

Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, zahvaljujem zastupniče Hasanbegović na ovom pitanju. Predlažem da kasnije ovaj rebus sa jednom kompanijom, jednim veleposlanikom, jednom državom prevedete samim novinarima, ja sam ga dešifrirao. Što se tiče projekta LNG terminala na Krku, on ide dalje. Dakle ne vidim zašto bi to bilo u pitanju i na bilo koji način, imali smo prije otprilike mjesec i pol dana jednu veliku konferenciju u Hrvatskoj posvećenu energetskoj politici. Na njoj smo sasvim jasno čvrsto kazali da taj projekt ide dalje. Imali ste studiju utjecaja na okoliš gdje je nadležno povjerenstvo glasalo, čini mi se 14 2 ako se dobro sjećam u okviru Ministarstva zaštite okoliša, imali ste projekt koji je predstavljen Europskoj komisiji, tada je ministar bio Dobrović, kolega iz MOST-a gdje smo dobili 101 milijun eura za realizaciju tog projekta. Ministarstvo je pripremilo i usuglasilo sa drugim resorima poseban zakon koji će biti predstavljen Hrvatskom saboru kako bi došlo do realizacije ovoga projekta sa vrlo jednostavnim ciljem, a to je diverzifikacija opskrbnih pravaca Hrvatske energetskim resursima, u ovom konkretnom slučaju plinom. Nadležna kompanija koja se zove LNG Hrvatska ima važnu ulogu u tome, ono što je bitno da se izabere tzv. FSRU iliti jedinica, tj. brod koji bi bio naravno plutajući, na Krku, koji bi imao mogućnost, a to je ono što je važno za zaštitu okoliša, da li će imati ikakvog efekta na okoliš ili neće. Postoje isti brodovi sa dvije vrste možemo to slobodno reći efekta i utjecaja na okoliš, one koji imaju i one koji nemaju. Oni koji nemaju utjecaje su malo skuplji, oni koji imaju su malo manje skupi. Međutim i cijeli taj kontekst klora u moru je po meni više nego isfabriciran kao svojevrsni problem. Što se tiče naše opredijeljenosti da ne ovisimo o samo jednoj državi ili pak o resursima energetskim koji dolaze iz samo jednoga pravca, on je više nego jasan, taj će se projekt realizirati prije svega radi hrvatskih interesa, a isto tako LNG terminal na Krku znači i važnu stratešku ulogu ucrtavanja Hrvatske na energetsku kartu Europe, njen utjecaj prema drugim zemljama srednjeistočne Europe i na taj način mislim da ćemo ostvariti puno povoljniju poziciju ako želite i u ekonomskom smislu što se tiče Hrvatske. Prema tome, projekt ide dalje, ne vidim da ga netko dovodi u pitanje. Sport koji se zove spontana okupljanja je dosta širok u zadnje vrijeme, nije to jedini spontani sport koji se događa, tako da na njega uvijek i na svaki spontani sport treba odgovarati argumentima i to je ono što radimo i to je ono što činimo, Vlada vodi dijalog i sa Primorsko-goranskom županijom i sa čelnicima u Omišlju.

Poštovani predsjedniče Vlade, dakle hvala što ste me podučili o svim opće poznatim tehničkim činjenicama. Dakle naravno da mi je poznato da projekt ide dalje, ide dalje već dvije godine, poznate su mi vaše opredijeljenosti i u tom i u svim ostalim pitanjima no politika i državništvo se ne ocjenjuju po ciljevima i opredjeljenjima već po konkretnim učincima. Dakle moje je pitanje glasilo kada ćete izaći sa konkretnim lex LNG pred ovaj Sabor budući kao što je i vama poznato ukoliko u skoro vrijeme to ne učinite, vrlo brzo vrijeme doći će u pitanje i bespovratna sredstva EU-a. Dakle hoćete li odugovlačiti, pokušavati kao i u svemu zadovoljiti sve čime neće na kraju zadovoljiti nikoga ili će se u roku mjesec ili dva dana pred ovim Saborom naći taj zakonski prijedlog u tom smislu iz dokumentarnih razloga kako bih vas mogao držati za riječ i podsjetiti vas na izgovoreno, molim odgovor u pismenom ali pitijskom obliku. Idemo na 34. pitanje, zastupnik Gordan Maras pita predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, izvolite. Gospodine predsjedniče Vlade, pitanje ide vama, ja sam izu nekih vaših odgovora zaključio da ste vi čudotvorac, u biti evo da vas malo pohvalim u startu. Nažalost čudotvorac ste samo za sebi bliske ljude i za tvrtke pa ste malo prije objasnili kako baš 5 članova veš obitelji značajno avansira u javnom sektoru upravo kada ste vi postali premijer RH. A tvrtke koje su do prije godinu i pol dana zarađivale toliko da mogu isplaćivati 4 000 neto plaće poput Texo Menagmenta, sada zarađuju 12 milijuna kuna godišnje a to su tvrtke koje su također bliske vama i vašoj potpredsjednici Vlade Martini Dalić.

I vi ste uzeli te dokumente, ugovore, pregledali ih i verificirali i rekli da, ispravno je da Texo Menagment zarađuje kao što zarađuje 250 zaposlenih trgovkinja i trgovaca u Konzumu. Svaki mjesec. Dva čovjeka isto kao 250 zaposlenih u Konzumu. To ste vi verificirali. Ono šta mene zanima gospodine Plenković s obzirom da ste vidjeli ugovore, koliko će Texo Menagment dobiti od 60 milijuna kuna nagrade za restrukturiranje odnosno za potpisivanje nagodbe u Agrokoru? Koliko će od toga dobiti Texo Menagment, ljudi bliski vama i ministrici Dalić, a koliko će možda od toga dobiti HDZ? Hvala vam lijepa. Sutra ćete imati cijeli dan prigodu ovu temu elaborirati detaljno, ukoliko ja znam vama je na ovo pitanje i u pismenom već odgovarala i Vlada i potpredsjednica Vlade. Vidim da vi koji ste bili protiv donošenja zakona, protiv načina kako da riješimo najkrupniji ekonomski problem i sad kad na kraju vidite da je cijela operacija uspjela, nastojite u njoj naći problem i napraviti problem. To je vaše legitimno pravo opozicije, radite to spontano kao i neki drugi ovdje koji sjede i to je vaše pravo. Što se tiče angažmana tvrtke koja se zove Texo Menagment, vi ste vidjeli da kada sam postao svjestan te situacije na način kada mi je to bilo prezentirano, da je došlo do ostavke bivšeg izvanrednog povjerenika, da je imenovana nova izvanredna uprava, da je proces restrukturiranja i postizanja nagodbe nastavljen i da je postao uspješan. To je ono što je bitno. Ono što se tiče angažmana između odabranih savjetnika a to su savjetnici koji se zovu AlixPartners i njihovih podizvođača, nije pitanje koje je na tragu odgovornosti Vlade na bilokoji način, nije pitanje na koje ja mogu utjecati kao predsjednik Vlade na bilokoji način niti imam u biti mogućnost javno dati informaciju o ugovoru između dvije privatne tvrtke koje je povjerljivoga karaktera. Prema tome, ono što je nama bilo bitno sa aspekta Vlade je da proces uspije, da se ne dogodi gospodarska i financijska katastrofa, da se nagodba postigne, da radna mjesta ostanu tu, da država ne potroši niti jednu lipu za cijelu ovu operaciju što se dogodilo i da osiguramo ekonomsku budućnost svim hrvatskim kompanijama koje su povezane sa Agrokorom. I u tome smo uspjeli, gospodine Maras. Unatoč vama, unatoč vašoj stranci, unatoč vašim komentarima, unatoč vašim svim naporima koji su išli od toga zajedno sa nekim drugima da lani štitimo gospodina Todorića do toga da ste počeli pjevati njegovu pjesmicu mjesecima nakon toga, dakle jedan obrat za 180 stupnjeva a mi smo cijelo to vrijeme imali jednu isključivu liniju djelovanja, ona je bila opći interes, radna mjesta, hrvatsko gospodarstvo, da se ovakva situacija ne dogodi i da proces restrukturiranja i postizanja nagodbe bude u zakonskim okvirima kako su predviđeni. Vaša insinuacija da sredstva koja dobivaju ljudi koji rade svoj posao kao savjetnici, mogu imati veze sa mnom, sa potpredsjednicom ili sa HDZ-om su bezprizorna, zastupniče Maras. Odbijam ih odlučno, odbijam svaku takvu insinuaciju, to nema nikakve veze ni samnom ni sa HDZ-om.

Nažalost gospodine Plenković, to je vrlo prizorno, pa te situacije smo gledali do prije 7, 8, 9 godina. U Hrvatskoj sudovi se još uvijek vode, vrlo je to prizemno i zbog toga to govorim. Nažalost vi ste uzevši te ugovore, proučili ste ih, nećete sada reći koliko Texo Managment … [[Govornik se ne razumije.]] 60 milijuna kuna jer sada kažete da ne možete dati tu informaciju ali očito da dalje trpate novce u džep tim tvrtkama. Vi osobno, vi ste legitimno, legitimirali taj cijeli postupak. Ukoliko ste mogli smijeniti a sada ste to također rekli Antu Ramljaka sa tog mjesta onda ste mogli spriječiti da se nastave takvi ugovori i dalje. Ukoliko ste mogli staviti Peruška za povjerenika on je mogao utjecati na konzultante da Texo Managment ne nastavlja zarađivati kao 250 prodavača u Konzumu, da od 60 milijuna kuna koje će dobiti nagrade za što, za to što su uspjeli dogovoriti da se potpišu vjerovnici? Koliko kompanija radi bolje nego što je radila prije godinu dana. Za to će dobiti i Texo Managment nagradu. Znači vi ste to verificirali i to je sa vaše pozicije odobreno. To ja ovdje govorim i to ljudi moraju znati. Sa druge strane nije istina da su svi dobavljači zadovoljni, zadovoljni su oni koje ste doveli jučer na press konferenciju ali mnoge velike hrvatske tvrtke nisu zadovoljne sa nagodbom. Nije istina da to hrvatske porezne obveznike neće ništa koštati. Šta je sa potraživanjima od države? Šta je sa potraživanjima od HBOR-a? Šta je sa potraživanjima primjerice od grada Zagreba, gdje će ti novci završiti? To je preko milijardu kuna. Kako to neće koštati porezne obveznike, vaš postupak nagodbe u Agrokoru? I treće što je sa 3 tisuće manje zaposlenih nego prošle godine u ovo vrijeme u Agrokoru? 3 stvari koje sam vam nabrojao niste odgovorili i ne govorite istinu gospodine Plenkoviću. Idemo dalje, 35 pitanje zastupnik Darko Horvat postavlja ministru poljoprvrede Tomislavu Tolušiću. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade sa suradnicima, ministrima. Moje pitanje biti će upućeno ministru poljoprivrede gospodinu Tolušiću a ponukano već danas postavljenim pitanjima i nestrpljenjem da se na ta pitanja u konačnici i dočeka odgovor. Dakle, mi u Međimurju, u Međimurskoj županiji u proteklih 2, 3 mjeseca, poštovani kolega Tolušić smo negdje na pragu razmišljanja riječnikom kolege Marasa da ste u ovoj mjeri zadnjoj 7.4.1. upravo vi bili čudotvorac. Zbog čega mislimo da je to tako? Dakle načelnici i gradonačelnici iz redova SDP-a, HSS-a, HNS-a, pa i moje stranke HDZ-a čestitaju vam na dobro osmišljenoj mjeri, na dobro provedenom postupku validacije i činjenici da se u analitici primjene i raspodjele sredstava bespovratnih te mjere niste rukovodili isključivo stranačkom pripadnošću već ste isključivo birali one projekte koji su dobri projekti pa će tako u Međimurju i Međuimurskoj županiji iz mjere 7.4.1. od 10 projekata biti napravljeno u sljedećih godinu dana 8 dječjih vrtića i dva, odnosno jedan sportski i jedan kulturni sadržaj.

Hvala uvaženi saborski zastupniče na postavljenom pitanju, odgovor vama ali zapravo ujedno i odgovor gospodinu Vešligaju s obzirom da je tema slična. Zadnjih 6 mjeseci je Ministarstvo poljoprivrede kroz program ruralnog razvoja u naše općine i gradove u mjesta sa manje od 5 tisuća stanovnika, neovisno o veličini općine ili grada plasiralo ugovora negdje oko milijardu i 440 milijuna kuna. Znači za ceste 662 milijuna kuna, 300 milijuna kuna za vodovode i sad za društvenu infrastrukturu 470 milijuna kuna. Ako to nije briga ove Vlade za ruralna područja onda ja ne znam što to je briga. U zadnjoj mjeri, odnosno mjeri 7.4.1. znači razvoj društvene infrastrukture je odobreno 102 projekta od čega mi je iznimno drago da je 57 projekata upravo dječji vrtići u našoj državi. Blizu 200 općina i gradova u RH nema dječji vrtić, oni koji imaju dobar dio njih imaju vrtiće koji su u poprilično lošim stanjima, netko ima i nove ali dobar dio ih je u lošem stanju. Upravo ćemo sa ovom mjerom i negdje sa oko 280 milijuna kuna u ovoj mjeri pomoći izgradnji 57 vrtića, znači u gotovo svim županijama u RH. U Zagrebu 90% djece ide u vrtić, u ruralnim područjima 40% I ako govorimo o demografiji, o demografskim mjerama, za mene osobno a vjerujem i za bilo kojeg roditelja ili dijete koje nema vrtić, izgradnja vrtića ili obnova postojećih, podizanje kvalitete na jednu zavidnu razinu je zasigurno demografska mjera koja ima smisla i kratkoročno i dugoročno može donijeti pozitivne efekte. Novi natječaj za izgradnju prije svega dječjih vrtića ide u svibnju, 500 milijuna kuna je osigurano za izgradnju vrtića. Znači još novih 100-tinjak vrtića i to bi s ovih 57 zapravo bilo blizu onoga što je Hrvatskoj potrebno. Znači do kraja godine, će otprilike 150-160 naselja u RH dobiti nove ili obnovljene vrtiće, voditi ćemo razine kvalitete predškolskog i vrtićkog odgoja, pomoći i djeci i roditeljima da ostaju živjeti u svojim područjima i to je nešto od čega Vlada RH, sigurno neće osnovati. Kada govorimo o Krapinsko zagorskoj županiji, a inače na ovoj mjeri 7.4.1. mogu pohvaliti naravno i Međimursku, ali i Bjelovarsku bilogorsku, Varaždinsku, Karlovačku i druge županije koje su ostvarili stvarno veliki broj projekata koji su prošli. Kada govorimo o Krapinsko zagorskoj županiji, preko 100 milijuna kuna je došlo u Krapinsko zagorsku iz ova 3 natječaja, 17 projekata za ceste, između ostaloga i grad Pregrada. To gospodin Vešligaj nije spomenuo u svom izlaganju, 5 vodovoda i 6 projekata u mjeri 7.4.1., od čega 4 vrtića. Doduše, nije gospodin Vešligaj spomenuo, da je bio kod mene lobirati za svoj projekt što je vrlo korektno, ali da njegov projekt nije ostvario dovoljan broj bodova, pa se zato sad malo ljuti.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, uvaženi ministri. Evo, moje pitanje je gospodinu Goranu Mariću, upućujem, obzirom da evo, gospodin ministar od početka svog mandata i zapravo mandata ove Vlade ističe da je prioritet rada ministarstva aktiviranje sve one neaktivne, zapuštene imovine, imovine koja se ne koristi, a upravo prvenstveno u funkciji razvoja jedinica lokalne samouprave, odnosno aktiviranje njihovih projekata za koje obično nemaju prostor, zemljište ili objekte.

Međutim, postoje posljednjih tjedana nekakve medijske špekulacije, da su neki projekti ili zakočeni ili da se ne realiziraju onom brzinom kako bi to evo, svi htjeli, zapravo svaka jedinice lokalne samouprave. Pa ja pošto dolazim iz grada Vinkovaca, a mi imamo nekoliko takvih projekata i želja, prije 4. g. grad Vinkovci je uputio zahtjev, još dok je to bio Ured za upravljanje imovinom, zamolbu da nam se daruje jedan stari objekt koji građani još za vrijeme Marije Terezije, a zove se kolokvijalno mađarska škola, gdje je dugo bile su hrvatske željeznice, pa su to napustile prije 4 g. pa sad stoji zapušten i prazan, a nama je potreban u gradu za realizaciju nekih važnih projekata, kao što je bila ostavljanje u funkciju visoke informatičke škole, glazbene škole, centra za poduzetnike.

Pa u središtu aktivnosti Ministarstva državne imovine je svakako rješavanje predmeta jedinica lokalne samouprave i pomoć jedinicama lokalne samouprave je razvojem njihovim i razvija se cijela Hrvatska. Mi pomažemo na više načina i rješavamo na više načina, aktivacijom nekretnina koje su zapuštene, opustošene, napuštene, imovinskog pravnog statusa vrlo komplicirane, zatim poticanje projekata na području jedinica lokalne samouprave i realizacijom, dovršetkom privatizacijskih procesa iz portfelja trgovačkih društava, koje nisu na popisu strateških društava, što također omogućuje investicijska ulaganja u jedinice lokalne samouprave. Kada je riječ o konkretno, o objektu u Vinkovcima, točno je da je grad Vinkovci podnio zahtjev prije 4 g. Odmah utemeljenjem ministarstva mi smo pristupili realizacijama tog projekta, tzv. mađarska škola. Nažalost, grad Vinkovci, već nekoliko mjeseci ne odgovora na naše dopise da nedostaju 2 dokumenta od grada Vinkovca, što je izjava o odricanju potraživanja i izjava da grad Vinkovci nije porezni dužnik. Do čim to dobijemo, odluka je spreman, ali mi je ne možemo sprovesti bez ta dva dokumenta, procjena je izvršena, 14 milijuna kuna je vrijednost nekretnine. Dakle, ne znam, zašto grad Vinkovci oklijeva, ali znam, da vlasništvo je privilegija, ali vlasništvo je i obveza.

Dakle, ima takvih slučajeva, a ima i onih odličnih, gdje iz grada zovu svaki dan, po nekoliko puta dok se ne riješi. Ministarstvo državne imovine, svi zaposlenici i djelatnici su iznimno raspoloživiji i za ilustraciju tome. U jednom tjednu smo više riješili predmeta jedinicama lokalne samouprave nego u 4 g. prethodne vlasti. Mi imamo sada odjel za jedinice lokalne samouprave, nekada je to samo 1 osoba radila za sve jedinice lokalne samouprave. Što se tiče ovih medijskih natpisa, pa bio je zastoj broj Kupa, projekt Kupa, ali 2 g. se nije ništa poduzimalo, Ministarstvo državne imovine je iz analizirano ugovor, evo, jučer je Vlada donijela odluku da daje suglasnost na aneks ugovora, koji će potaknuti taj projekt. A što taj projekt znači za općinu Župa Dubrovačka i ulaganja od 700-800 milijuna kuna, to možete i samo zamisliti. U zadnjih 5 dana smo realizirali 3 i potpisali ugovore za preostala 3 trgovačka društva iz hotelskog sektora i samo iz tih aktivnosti u državni proračun je uprihodljeno 430 milijuna kuna i osigurana investicija od milijardu i 300 milijuna kuna.

Možemo samo zamisliti, to je kao kad bi u cijelu Hrvatsku bilo investirano sljedeće 4 godine 250 do 280 milijarda kuna.

Vidi se napredak u radu, vidi se da se puno više radi, da se puno više realiziralo.

Poštovani ministre Butkoviću, vaše ministarstvo, ne za vašeg mandata, ali za vrijeme mandata HDZ-ovih mandata, bilo je poznato po namještaju natječaja u cestogradnji, znamo kako su se bojali tuneli, znamo kako se gradila Kalmetina, afera bulobrani, mnogi od tih afera zapravo dobile su svoj epilog i u sudskim procesima. Pa moje pitanje vama, kao osobi koja je na neki način došla u taj resor koji evo, nakon Kalmete, za vrijeme Kalmene, nakon Kalmete bio poznat upravo po tome je, kako komentirate ovaj novi trend u Hrvatskoj gdje se recimo namještaju natječaji za voditelja ekspertne radne skupine gdje čovjek sa najbolje ocijenjen zapravo ne biva izabran, nego natječaj biva poništen i reciklira se recimo politički bivši ministar Fuks, a s druge strane Zadarska luka se daje u koncesiju firmi koja je osnovana prije nekoliko mjeseci, jedini je ponuđač, izuzetno su nepovoljni uvjeti za RH, ali taj natječaj ne biva poništen, nego on evo ovako preživi, poživi i sve je izgledno da će to na kraju rezultirati štetom za Hrvatsku. Evo zanima me vaš komentar na ove nove trendove u namještanju natječaja ale HDZ. Zahvaljujem na vašem pitanju. Na prvi dio vašeg pitanja ne mogu dati odgovor jer to je resor gospođe Divjak i kurikularna reforma ne spada u resor Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, osobno ono što mogu reći da je postupak oko odabira zakonit i legitiman i više od toga ne bih mogao reći u ovom trenutku. Što se tiče natječaja za izbor koncesionara u luci Gaženica, on je taj postupak je izazvao i probudio neke lokalne duhove pa i medijsku javnost i održan je i odbor, tematski odbor prošli tjedan u Hrvatskome saboru na kojem je sudjelovala državna tajnica iz Ministarstva mora pa i ljudi koji su pripremali taj natječaj unutar državne lučke uprave. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je, to i vi znate, da je Hrvatska država kroz čitav niz godina gradila lučku infrastrukturu i suprastrukturu u državnim lučkim upravama, zajmovima, velikim zajmovima sa ciljem da kada budu izgrađeni da se na tim novoizgrađenim terminalima, bilo putničkim ili teretnim, događaju brojevi koji će omogućiti da se ti zajmovi vraćaju i da se aktivnosti u tim lukama probude. Da li smo u tome uspjeli ili nismo, mislim da jesmo, da je to bio dobar potez, ali u cijelosti nismo. Vaša Vlada je u kojoj ste i vi bili, Vlada SDP-a, kada je riječ o tom konkretnom projektu, išla u racionalizaciju toga projekta. Nastavili su se zajmovi i projekt je financiran iz zajma i tada je u tim ugovorima predviđena da će se dati koncesija, ne na luku Gaženica, ne na cijelu njenu infrastrukturu kao što to i ovdje nije slučaj, nego da se dodjeljuje pravo na obavljanje gospodarske djelatnosti na jednom djelu te infrastrukture ili suprastrukture, konkretno ovdje u luci Zadar, u luci Gaženica. Vi znate jel dolje i živite da brodova nema dovoljno, vi znate da i treba nešto učiniti kako bi broj putnika, kako bi gospodarska djelatnost i cijela, svi koji su navezani na taj proces bili pozitivniji i bili bolji. I u tom smislu je u kontinuitetu od početka, ne sada nego od početka bila odluka svih hrvatskih Vlada da će se ići u koncesioniranje toga djela. Natječaj koji je objavljen od strane Zračne luke Zadar, odnosno ispričavam se Lučke uprave Zadar, državne, je bio 3 mjeseca objavljen, bio je objavljen na elektroničkom oglasniku javne nabave, na web stranici lučke uprave, ali je bio objavljen i u 2 snažna svjetska, u dvije svjetske publikacije u tom djelu, to je Met cruise i cruise and fairy, 3 mjeseca i mogao se svatko javiti na taj natječaj. On je bio transparentan, iza toga stojim, a sve ono što bi implicirano na eventualno pogodovanje itd. u to ne mogu ulaziti jer mi u ministarstvu pregledavamo sada tu cijelu dokumentaciju i ono što smo do sada vidjeli to nigdje se ne može razaznati i to podvlačiti pod namještanje natječaja mislim da nije korektno. Evo, kažem, to je ovo što u ovom trenutku znam. Odluka je, budući da je predstavnik Ministarstva mora u Državnoj lučkoj upravi jedan čovjek iz Ministarstva koji je vrstan pravnik, s njime sam obavio razgovor i zaista tu nema riječi o bilo kakvom pogodovanju [[Upadica Reiner: Hvala.]] i bilo kakvim nepravilnostima. Ma gledajte, zadarski dečki su vam poznati po tome, posebno u posljednje vrijeme, da daju koncesije pa ne samo ove lučke uprave, nego zapravo i gradske televizije i spomenika suncu i nekih drugih objekata. Gledajte čuda, isto ovakvim firmama koje su osnovane prije nekoliko mjeseci, čije poslovanje nam nije poznato, način na koji posluju, vlasničke strukture itd., itd. To nije ni vaš ni naš novac. Ni HDZ-ov, ni SDP-ov, to je novac hrvatskih poreznih obveznika. I ako vi potpišete ugovor u kome ta sredstva nećete, dajte to nekom u koncesiju, tko će tu zarađivati milijarde eura, a vi ćete skupljati mrvice, jedva da uspijete održavati taj projekt, a zaraditi od toga nećete ništa, nećete vratiti svoje novce, onda se ja pitam tko je tu lud? Kakvo je to poslovanje? Biste li vi vašu nekretninu, koju ste vi izgradili tako nekome dali? Koju ste obiteljskim srebrom gradili, ušteđevinom, da tako njome raspolaže? Ne biste. Zbog toga ja to pitam. To je luka koja je svojevremeno bila ubačena u plan investicija koje su od krucijalnog interesa RH, strateškog interesa. Vi ste je prošle godine izbacili zapravo iz tog strateškog plana razvoja. Žao mi je što je to tako, što je Zadar marginaliziran, a za ovaj drugi dio pitanja, vezano uz, drago mi je da se ne miješate u područje koje nije vaše, kad sam vas pitala za namješteni natječaj za voditelja ekspertne radne skupine, kamo sreće da se neki politički relevantni i crkveni relevantni faktori ne miješaju isto tamo gdje im nije mjesto, recimo u ženske maternice, pitanje raspolaganja ženskim tijelom itd., itd [[Upadica Reiner: Hvala.]] Tako da evo, tu ste svijetli primjer da se ne petljate tamo gdje vam nije mjesto.

Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre. Evo, dvije godine traje borba oboljelih od dijabetesa da se kontinuirani mjerači za dijabetes, poznatiji kao senzor libre stave na listu ortopedskih pomagala. Jučer je evo, konačno Povjerenstvo za opća medicinska tehnička pomagala stavilo mjerače na listu i oni napokon dolaze na hrvatsko tržište. Najavljeno je da bi se krajem travnja trebala donijeti odluka na upravnom vijeću HZZO-a o tome tko bi od pacijenata imao pravo na račun HZZO-a dobivati te senzore. Istovremeno, dok se HZZO hvali da želi uključiti predstavnike pacijenata u odlučivanje o ovakvim važnim odlukama, naglo i netransparentno izbacuje jednog predstavnika pacijenata iz HZZO-ovog Povjerenstva za pomagala. Riječ je o uglednom i neovisnom predstavniku s dijabetesom, koji iz vlastitog iskustva zna što znači boriti se s ovakvom bolešću. Zanima me zašto su ga na samom kraju procesa odlučivanja izbacili, što planirate poduzeti i kada da se ova nepravda ispravi, da se predstavnik pacijenata vrati u ova i druga HZZO-ova povjerenstva, te hoće li se konačno dogoditi da pacijenti s jednim od najtežih dijagnoza u RH dobiju pomagala koja im uvelike olakšavaju svakodnevno kontroliranje njihove bolesti. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovani gospodine zastupniče Kovač. Po kvaliteti liječenja, po implementaciji oblika liječenja, govorim sada o oblicima inzulina, da ne zamaram sada zastupnike i javnost sa detaljima endokrinološkim, Hrvatska je prednjačila u tome smislu i uistinu glede kvalitete liječenja šećerne bolesti po modelu dostupnosti mi u RH ne zaostajemo ni za puno, puno bogatijim zemljama u svijetu. U tome smislu i senzori će biti registrirani u RH.

Dakle, to pričekajmo odluku Povjerenstva kako ne bih prejudicirao.

Vi znate vjerojatno, kao i svi da u RH ima preko 300 tisuća osoba oboljelih jednog od tipa dijabetesa. Od toga 30 tisuća osoba je oboljelih od dijabetesa tipa I. Znači, koji moraju kontrolirati šećer više puta dnevno. Od toga, 1000 od toga je djeca. Znači, 1000 djece se svakodnevno mora do 4 puta pikati i kad idu u školu moraju si mjeriti šećer, kontrolirati svoju bolest. Trošak takvog liječenja vam košta 120 eura mjesečno.

Ako ova Vlada ima 3 milijarde kuna da kupi stare avione, onda mislim da je definitivno prioritet svih nas ovdje u Saboru dobrobit mladih, da se brinemo za te mlade da im se osigura da njihovi roditelji ne troše vlastita sredstva na to liječenje jer to nije jeftino liječenje i zašto se svim tim pacijentima od dijabetesa, oboljelim od dijabetesa tipa 1 ne odobri besplatno korištenje. Njih je znači 30 000. Mislim da bi država mogla iznaći sredstva za njih da se im odobri. Važno je znati da ovdje nije riječ o nikakvom eksperimentalnom lijeku već o provjerenoj i dokazano uspješnoj metodi kontrole šećera u krvi i onog što je još bitnije premijer me potakao kad već ostavljamo otplatu aviona budućih starih aviona budućim generacijama kao što je prije rekao premijer onda mislim da bi bilo fer da im barem olakšamo liječenje tim budućim generacijama.

Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, poštovane ministrice, poštovani ministri. Moje pitanje ide prema ministru mora, prometa i infrastrukture gospodinu Olegu Butkoviću. Gospodine ministre, krajem ožujka izjavili ste da će dug u cestarskom sektoru biti isplaćen do 2033. godine, te da će cestarske tvrtke moći se same financirati i vraćati preostale kredite i dugove. Gospodine ministre, molim vas pojasnite je li stvarno vjerujete da će te tvrtke biti u mogućnosti provesti taj proces do kraja? Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zastupniče hvala vam na pitanju. Odgovor na vaše pitanje, da vjerujem. Jer da ne vjerujem u tu možda najvažniju reformu ove Vlade iza porezne reforme koja je učinjena u većem dijelu. Naravno sad je na nama ovo poslovno restrukturiranje ne bih je ni predložio i ne bih ovih godinu i pol dana radili na pripremi tog velikog procesa restrukturiranja. Samo ću podsjetiti da je ukupan dug čitavog cestarskog sektora nešto više od 5 milijardi eura što čini udio oko 13% u ukupnom javnom dugu RH. Ova vlada je prošle godine pismom sektorske politike odredila se da ide u poslovno i financijsko restrukturiranje čitavog cestarskog sektora, ali nemojmo zaboraviti da su neke prijašnje Vlade imali za cilj i htjele su monetizirati odnosno prodati autoceste. Rekli smo to nije dobro, to su rekli i hrvatski građani na referendumu i rekli smo idemo spasiti autoceste i to smo i učinili. Mi smo zahvaljujući i ministru Mariću koga moram ovdje isto tako istaknuti jer je Ministarstvo financija upravo u ovom financijskom dijelu dalo snažnu podršku izdavanjem euro obveznice na kraju prošle godine i ovim zadnjim aranžmanom sa domaćim bankama ukupna ušteda je samo na kamati oko 50 milijuna eura. To je veliki uspjeh, to moramo priznati i naravno ponavljam sada je na nama da po pismu sektorske politike odradimo sve one mjere unutar samih tvrtki kako bi one bile održive i kako bi one bile stabilne i mogli vraćati svoje dugove konačno što ste i vi rekli u svome pitanju do 2033. godine. U 2017. godini su već neke od tih reformi napravljene unutar samih tvrtki, spojene su tvrtke, došlo je do nekih nepopularnih mjera, a to je bilo podizanje cestarine, a ono što je najbitnije i što nam slijedi da ćemo u ovoj godini imati odgovor na pitanje koji je budući model naplate cestarina Hrvatskim autocestama kako bi i s tom mjerom mogli osigurati stabilne prihode i naravno provesti sve ono unutar samih tvrtki a to je smanjenje troškova. Spojili smo tvrtke već u 2017. Nešto je ljudi i otišlo iz sustava dobrovoljno, negdje oko 210 ljudi. To će se nastaviti i u ovoj 2018. godini. Znači zadovoljan sam s time što je učinjeno i vjerujem da ćemo kako smo i zacrtali sve te dugove uspješno vratiti do 2033. Poštovani zastupnik Šapina. Zahvaljujem na odgovoru. Zadovoljan sam sa odgovorom, a koristim prigodu isto tako da se zahvalim vama i premijeru što ulažete napora i truda, isto tako da pomognete Županijskim upravama za ceste i da nađete mogućnosti i sredstva kako bi se stanje u Županijskim upravama za ceste poboljšalo. Zahvaljujem predsjedniku Vlade, potpredsjednicima Vlade i članovima Vlade. Kao što je bilo najavljeno prije nego što prijeđemo na iznošenje stajališta klubova koji će to zatražiti sukladno članku 249. stavak 3. Poslovnika sada bismo na zamolbu kluba MOST-a raspravili i ako budemo imali kvorum, nadam se i glasovali o Izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Miroslava Šimića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Sonje Čikotić. Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Žarka Tušeka da podnese izvješće. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 37 sjednici održanoj 11. travnja 2018. godine pisani zahtjev zastupnika Miroslava Šimića od 22. ožujka 2018. godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje sa danom 31. ožujka 2018. godine. MOST nezavisnih lista MOST, sukladno članku 42. stavku 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredio je Sonju Čikotić kao zamjenicu zastupnika Miroslava Šimića. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Miroslava Šimića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegove zamjenice Sonje Čikotić. Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 14., 11. i 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i članka 9. stavka 2. i članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora, jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika. Dana 31. ožujka 2018. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Miroslava Šimića. Zastupničku dužnost sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora počinje obnašati zamjenica zastupnika Sonja Čikotić na dan kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegi Tušeku. Otvaram raspravu. Zatvaram raspravu.

Poštovane kolege i kolegice, evo povijesna događanja su sad u tijeku, pitanje u Siriji šta se događa. Mi smo na rubu jednog većeg sukoba, globalnog sukoba možda da bog ne da, gdje su tu hrvatski mediji na tom žarištu, šta mi znamo šta se događa, koji je stav hrvatske Vlade prema situaciji? S jedne strane imamo Rusiju, Iran, a sada režim s druge Izrael, Amerika i još u tom loncu ubacimo ISIS, Hezbollah, islamska država. Opet pitam koji je stav hrvatske Vlade prema tom sukobu. Ruska sjeverna flota je u pripravnosti, Izrael je podigao raketni štit a neke to ne zanima ovdje, raspravljaju ovdje o kladionicama i drugim stvarima i očekuje se američki odgovor za 48 sati, situacija se mijenja.

Gdje su oni bili kad je u pitanju kršćanska manjina, kršćani na Bliskom istoku? Irak je de facto podijeljen, ostali su govore samo dvije enklave kršćana u sjevernom Iraku, male enklave, pola milijuna je nestalo, imate stotine tisuća izbjeglica i desetke tisuća poginulih.

Kad su govorili o zločinima koji su počinili tamo protiv žena, djece, masovnih silovanja, ništa ne čujem, o tome totalni autizam. Ja bi s tim završio i zaključio da mi ne pratimo tu situaciju dovoljno i dasmo u totalnoj informacijskoj blokadi ovdje u Hrvatskoj. Ali na kraju pošto je danas glavna tema Istanbulska konvencija, imam neke darove za našu koaliciju ovdje, … [[Govornik se ne razumije.]] nije sad ovdje gospodin Glavašević, imam za njega jedne papučice ovdje ako on nije siguran u svojoj spolnosti, ove papuče, baletane ovdje, od balerine ustvari, još su dobre, imam za koaliciju stvari, HNS i HDZ, imamo seksi štikle, a imate još vremena da se odlučite kad glasujete sutra, u petak, imamo seksi tanga gaćice za ljude koji su zarobljeni, žene u muškim tijelima i to su trebale uručiti feministkinje ove B.A.B.E. ili netko drugi, posao je pao na mene i možete pokupiti ove nagrade kasnije nakon glasanja. Hvala, imamo povredu Poslovnika. Povrijeđen je 238. ali čitav niz članaka, ja se zbilja čudim vama podpredsjedniče da niste reagirali na ovakve stvari koje vrijeđaju kolege zastupnike, kolegu Glavaševića, da ne kažem da je gospodin Glasnović pokazivao rukom prema meni i gospodinu Matiću koji do '90. nismo bili u nikakvim političkim organizacijama, ja sam '97. tek ušao u politiku.

Ja procjenjujem da nije došlo do povrede Poslovnika.

Sljedeći će u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a govoriti poštovani zastupnik Silvano Hrelja.

Ja vas moram upoznati da u nekih 12-ak godina postojanja dopunskog zdravstvenog osiguranja razni osiguravatelji su za razne iznose pokrivali i cijene lijekova sa B liste. Međutim svi, čak je i javni osiguravatelj jednu godinu to pokrivao međutim svi su od toga odustali. Zbog čega? Odustali su zbog toga što politiku lijekova koji lijek će biti na A listi, koji na B listi, politiku cijena lijekova, politiku plaćanja prema farmaceutskoj industriji ne vodi dopunsko zdravstveno osiguranje ni privatnih ni javnih osiguravatelja nego tu politiku vodi HZZO. I na upravnom vijeću kao što ste i danas čuli donose se odluke što će biti besplatno, što će biti na listi A, na listi B. Dokle god je to tako i dokle god ne postoje stabilni uvjeti, odnosno osiguravatelji su podvrgnuti riziku promjene lista i cijena do tada dopunsko neće moći formirati jednu cijenu ni javno ni privatno dopunsko zdravstveno osiguranje da bi pokrilo i cijenu lijekova. To mora biti zagarantirano i najmanje vrijediti godinu dana da bi se mogla formirati cijena jer čak i javni osiguravatelj bi i mogao jer iza njega stoji dijelom i država u financiranju onog dijela siromašnih građana koji imaju prihode ispod cenzusa pa umjesto njih plaća država. Međutim, nitko se tim poslom, a opet napominjem radi se o poslovima osiguranja neće baviti ako su rizici preveliki, odnosno ako ne vidi neki svoj, neku svoju dobit.

Cijene kod privatnih osiguravatelja su puno žešće, pogotovo su puno žešće za one koji su stariji od 60 odnosno od 65 godina, te cijene se višestruko povećavaju kod pojedinih osiguravatelja. I zato je dobro da mi znamo o čemu se radi, da znamo da sa ovakvom politikom HZZO oko cijena lijekova neće moći do tog željenog rezultata za građane RH jer se ne vode transparente politike a i ne mogu se voditi transparentne politike po pitanju cijene lijekova ako je rok plaćanja farmaceutskoj industriji i 900 dana. Znajte ako netko plaća tek za 900 dana farmaceutskoj industriji onda si farmaceutska industrija ukalkulira troškove financiranja i ugradi ih u cijenu tih lijekova koje na kraju plaćaju građani RH.

Sada ćemo napraviti stanku kao što je najavio predsjednik Sabora do 15h a onda ćemo nadamo se imati kvorum za izglasovati našu novu kolegicu i nastaviti sa prvom točkom dnevnog reda.